Nastavljamo. Dakle imamo 7 replika. Prvi je kolega Đujić, nakon njega kolega Maras. Kolega Petrov, vi ste spomenuli ovdje u obrazlaganju svojih prijedloga, da Vlada ili vas ne čuje ili vas ne želi čuti. E sada, kada gledamo unazad recimo 2, 3 tjedna odnosno nastanak ove krize, i SDP je dao jedan cijeli paket prijedloga zakona i vi ste dali prijedlog paketa zakona kojima želimo popraviti situaciju naših građana, međutim, Vlada kojoj su bila puna usta zajedništva, zajedništvo im je trebalo dok nismo usvojili Vladin paket zakona. A onda nas nisu htjeli kao opoziciju uopće ni slušati niti nas uključiti u donošenju odluka i to je, iz toga se nameće da u biti da oni nas ne žele čuti i baš Plenkovića briga što mislimo u SDP-u, što mislite vi, što misli bilo tko iz opozicije, a uostalom, jučerašnjom, prekjučerašnjom izjavom da je Stožer u biti političko tijelo i da donosi političke odluke su u biti sve i rekle. Dakle, vode cijelo vrijeme istu politiku i uopće ih zanima što misli opozicija, a ovo je pitanje koje se tiče svih građana, ne samo Upravo tako. Ja ne očekujem od predsjednika Vlade, od vladajućih bilo kakvu zahvalu za sve prijedloge koje smo im dali. I mi kao MOST ispred oporbe i vi ispred SDP-a, jednostavno ne očekujem, oni nisu nikada u 4 godine pokazali niti zainteresiranost niti zahvalu. Sve naše amandmane, pa čak i na proračun kojih je bilo na stotine, svaki su bili odbili. Ali, oni bi se trebali sjetiti, da ovo nije jedan, jedna mala njihova varoš, da je ovo pitanje cijele države, apsolutno svih građana u državi, da bi trebala biti i skromni i ponizni u svemu ovome i boriti se da svaki građanin ove zemlje bude zaštićen, svaki poslodavac ove države da ima mogućnost raditi i da bi to trebali napraviti na način da čuju i uvaže mišljenja i drugih ljudi. Takvi ljudi, nažalost očito ne stoje u Vladi, ali ja se neću baviti politiziranjem. Sljedeći je kolega Maras. Hvala lijepo. Kolega Petrov, meni je za ovako, kao zanimljivo zapela za oko argumentacija kolege Felaka zašto bi HGK bio ugrožen da se odrekne dijela prihoda za vrijeme krize. Znači evo, kada pogledate to, taj dopis, gdje je kolega Felak zdušno krenuo braniti Hrvatsku gospodarsku komoru, vjerojatno u ime HDZ-a kao vrlo korisnu organizaciju koja djeluje u interesu hrvatskih poduzetnika i zbog toga ne bi trebalo im uskratiti prihode za vrijeme krize, a ja mislim da bi trebalo omogućiti da budu, da bude dobrovoljno članstvo bez obzira da li je kriza ili nije, pa da onda vidimo koliko će ta HGK skupiti članova i koliko je korisna.

Od tih 168 milijuna kuna, neka me slobodno isprave, ali barem 90% je od prisilnih članarina, a ne dobrovoljnih. A od tog novca, preko 50% se troši na njihove plaće. Ja ne vidim ni korist za poduzetnike u Hrvatskoj, što se tiče rada Gospodarske komore. Osim da s vremena na vrijeme izađu s pamfletima u korist vladajućih. Pa imamo mi sad slučaj i HUP-a. I oni su se proslavili sa otpremninama u trenutku kada su trebali otpustiti osobu koja je uznemiravala druge svoje djelatnike. I niz drugih komora, organizacije koje imaju pravo po zakonu prisilno uzimati članarine, a [[Upadica: Hvala.]] da nemaju korist.

Poštovani kolega Petrov. Vi ste u svojem uvodnom izlaganju govorili o niz stvari. Govorili ste o promjeni paradigme, s tim, to vam je bila zapravo uvodna misao. Ovo je vrijeme iz kojeg bi trebali nešto naučiti. Ovo je vrijeme koje bi trebali zaista voditi računa i o promjeni paradigme. Dakle, mi zaista kada vidite koliki dio u proračunu su parafiskalni nameti. Ja sam očekivala i vi ste vjerojatno očekivali da imamo jedan set mjera koje će se baš odnositi na te parafiskalne namete ili s parafiskalnih nameta se krije niz, niz opterećenja za gospodarstvenike. Vrijeme je da slušamo ljude, vrijeme da slušamo one koji pune naš proračun što ih muči. Ali vladajući ne slušaju nas, ne slušaju gospodarstvenike, imam osjećaj da zaista žive u kuli od bjelokosti i slušaju samo sebe međusobno. Ja ću vam uzeti samo jedan namet koji mislim da apsolutno svaki građanin u Hrvatskoj ima, a to su slivne vode. A znate što će vam reći ljudi samo za slivne vode, da imaju potoke pored svojih kuća kada padaju kiše. Rijetki su oni koji su izuzeti, a godinama slušamo kako će baš iz tog nameta koji se uzima od svakoga građanina slivne vode biti riješeni. Nisu riješene, a to je jedan namet. 400 ih je. Direktno se svaki od njih tiče svakog građanina u Hrvatskoj i svakoga poduzetnika. I da, očekivao jesam da će konačno napraviti paket pa da će ih ova kriza natjerati, ako već nisu mogli u dobra vremena da će u loša vremena zbog toga što postoji pritisak i potreba konačno početi rješavati stvari. Ja ih pozivam, nisu još uvijek iako je potrošeno određeno vrijeme, još uvijek ima vremena za promijeniti način ponašanja. Uvaženi kolega Petrov. Dakle, stožer je zbog svoje stručnosti imao legitimitet, ima ga i danas, međutim premijer izjavom kako oni nisu pali s Marsa, kako ih je imenovala politika i kako oni zapravo trebaju samo poduprijeti političke odluke je na jedan način odnio legitimitet tom stožeru. Isto tako moramo mi poručiti premijeru da mi ovdje ne lajemo na mjesec. Mi govorimo stvari koje bi mogle biti korisne Vladi RH da se suoče sa ovim problemima. U RH postoji puno stručnih ljudi, postoje političke stranke koje imaju te stručne ljude, kako je onda moguće da opozicija da nijedan prijedlog opozicije, nijedan amandman se ne usvoji. To nije dobra poruka. Ako premijer misli sve zasluge pripisati sebi ako stvari krenu na dobro, to neka jasno kaže. Ali što će biti ako stvari krenu na loše, tko će onda preuzeti odgovornost? Slobodno neka pripiše sve zasluge sebi samo neka donosi cjelovite zakone, neka donese kvalitetan Ovršni zakon, neka mjere koje će zaštiti ovršene i blokirane građane budu cjelovite, a ne ovako polovične, neka zaštiti građane tako da se donese moratorij na kredite u punom iznosu bez kamata pa neka sve zasluge pripiše sebi. Nije mi problem, ali konačno da se to krene na takav način raditi. Ne očekujem, opet ću ponoviti, nikakvu zahvalu, ali ovako način na koji se ponašaju da bi PR-ovsi poklopili određene teme, a da zapravo to u suštini i nema toliko smisla, tu vidim problem i zbog toga progovaram.

Kolega Petrov, predložili ste brojne mjere međutim Vlada ih odbija. Neke je prihvatila, ali sa velikom odgodom. Ne samo da je ova korona kriza otkrila što su sve napravile politike koje su jednostavno štetočine hrvatskoga naroda to možemo pobrojiti i vidljivo je da je ona otkrila sve to.

Ne, oni su istrali naše seljake, ribare, poljoprivrednike vani koji uplaćuju 6% BDP-a 18 milijardi kuna u hrvatski proračun.

I da, ja se slažem s vama, masu kvalitetnih prijedloga koje smo ponudili oni nisu usvojili. Morat ćemo ili morat ćete njih pitati zbog čega. Ali ukoliko se ne bude radilo na onim mjerama koje idu za 6 mjeseci, pogotovo u segmentu poljoprivrede, pogotovo na ovih 600.000 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je još uvijek neobrađeno, nećemo daleko doći, a recesija će trajati više i duže nego ona koja je počela 2008. Kolega Petrov, evo i MOST je predložio paket mjera, paket zakona kao što je prije toga učinio odnosno zajedno s vama SDP, Vlada je sve odbila kao i sve prijedloge koje su opozicijske stranke i klubovi iznijeli u raspravi sa željom prije svega da se sačuva zdravlje građana, ali ono isto tako vrlo bitno da se sačuva svako radno mjesto u Hrvatskoj i da se omogući daljnji razvoj gospodarstva i kvalitetniji život svih naših građana. Pitali ste i čuje li Vlada to, očito da ne čuje i ne mari jer podsjetit ću da je još 6. Veljače udruga proizvođača i drvoprerađivača uputilo pismo Vladi da traži hitne mjere jer će doći do krize jer su već počeli gubiti poslove. 25.000 je nezaposlenih, a najviše je stradala Slavonija gdje je po regionalnom Zavodu za zapošljavanje u Osijeku 17.202 osobe nezaposlene u ožujku, to je 1756 osoba više nego prošli mjesec odnosno 35% više nego lani u ožujku, Slavonija je opet nastradala.

Treba definirati koje su strateške grane hrvatskog gospodarstva koje treba poticati. A mi ono što imamo u Hrvatskoj su naši resursi je i šuma i vode i naša pamet, dakle mi smo ti koji trebamo ulagati i u prerađivačku industriju i u drvoprerađivačku i prehrambenu industriju i u IT industriju, a ne samo da nam glavna gospodarska i jedina gospodarska grana bude turizam jer će nas to koštati puno više i naša kriza će trajati puno duže nego što će trajati krize nekih drugih zemalja poput Italije i sličnih koje imaju popriličnu dobit iz turizma. Sve ste lijepo govorili i ja se s vama mogu u potpunosti s nekim stvarima složiti, međutim ova Vlada je 90% poreza na dobit na 12% smanjila do 7 milijuna poduzetniku, parafiskalne namete svakako treba skloniti. Kao poduzetnik sam već 30 godina u tome, 25 godina smo uništavali državi, ja bi slobodno rekao, sve vlade do sada su samo pogodovale velikima i onima koji su pretvorbe napravili kriminalu, nisu plaćali poreze, a SDP je radi poreza oslobodio i otpisao što bi u svakoj modernoj državi bili u zatvoru. Ova Vlada je napravila više u pet godina za poduzetnike i obrtnike nego sve dosadašnje vlade koje su normalnim i poštenim poduzetnicima uradili do 25 godina, ja vam to moram sigurno reći jel sam sam unutra pa to dobro poznajem. Znači ova Vlada što se tiče poduzetnika je pokušala u zadnjih pet godina napraviti više nego su oni u 25, osim onih koji su krali pretvarali i postali milijoneri, to su radili do 25 godina. Oprostiti poreze u svakoj modernoj državi se ide u zatvor, samo ovdje se nije išlo. Gospodine Mišić meni je žao što vi kao poduzetnik u ovom slučaju branite Vladu koja ne radi u korist poduzetnika. Nakon 4 kruga porezne reforme, ja ću vas suočiti sa stvarnim stanjem kojeg vi ne želite vidjeti nakon 4 kruga porezne reforme nema rasterećenja, porezi sudjeluju u jednakom obimu što se tiče BDP-a, čak najavljeno da nije bilo epidemije 5 milijardi kuna novih upravo iz poreza. Meni je žao što branite stav da i dalje treba ostati akontacija poreza na dobit, meni je žao što tako olako prelazite da se parafiskalni nameti neće i ne moraju mijenjati, meni je žao što vi kao poduzetnik i dalje smatrate i branite tako pasivnu Vladu da ne trebaju obvezati banke da se donese moratorij na kredite i građanima i poduzetnicima za vrijeme ove krize, meni je žao što ste odvjetnik ove Vlade kao poduzetnik. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Kolegica Jelkovac, Perić, Grčić, Đurić, Kosor, Strenja, Grbin, ako ne otvaram raspravu dakle u ime klubova. Prvi prijavljeni za raspravu je kolega Miro Bulj u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite kolega Bulj.

A ovim zakonima se rješaju dalo bi se olakšanja određenim ljudima, međutim našim građanima našeme narodu, međutim u ovome trenutku ja bih volio da je hrvatska Vlada prihvatila brojne mjere koje smo mi davali u prvome krugu pa nisu prihvatili tj. koji su davali amandmane, međutim mi smo bili korektni kao oporba i mi smo prihvatili njihove prijedloge, tako da na početku odmah s tim krenem. Od brojnih prijedloga koji je kolega Petrov da se ne ponavljam koje je dao svih mjera, ja bih samo napomenuo da hrvatska Vlada inače kada se tiče prijedloga kluba MOST-a i onih koje sam i ja davao osobno sve su odbili jel nisu bile na strani naroda nego su bile na strani uvijek onih koji su iskorištavali hrvatske resurse sebi za profit. Tako možemo krenuti od poljoprivrede. Dao sam zakon o zabrani GMO-a, uvoza, prijevoza, prodaje i sadnje, međutim nije prihvaćen. 90 saborskih zastupnika nije prihvatilo, a cilj je bio naš tada da na taj način promičemo domaću proizvodnju i da se napokon obradi 700.000 hektara neobrađenog čistog očuvanog poljoprivrednoga zemljišta. Danas je i dan planeta Zemlje, danas moramo pričati i o poljoprivredi, poglavito o ekološkoj poljoprivredi, uvaženi tajnik dolazi ovdje iz Slavonije, tamo je sakriven iza stupa, i zna šta je se sa Slavonijom dogodilo, zna da je opljačkana, devastirana i da su seljaci tj. ljudi koji su se bavili poljoprivredom otišli u Irsku saditi kumpir, a ovdje sto puta bolje za kumpir je tlo poglavito Lika i ovaj dio. Sjetimo se što je se u Hrvatskoj događalo sa poljoprivredom.

U isto vrijeme u Vrgoračkom polju su se sikle voćke dok ste vi gospodo draga pogodovali uvoznim lobijima. Zbog čega je se pogodovalo uvoznim lobijima? Zbog čega se novac koji se ulagao u poljoprivrednu nije …/nerazumljivo/… domaćoj proizvodnji i zbog čega ste glasali protiv toga da se zabrani taj štetna hrana GMO? 4, 3 milijarde EUR-a uvozimo prehrambenih proizvoda, 3 milijarde EUR-a, Hrvatska i sad ste došli do zaključka da niste samodostatni, sad ste došli. Sad svi trču po zemlji, poljoprivredi, prehrambenoj industriji, ali i dalje uvozite najviše kod naše Slavonije tijesta, smrznutog tijesta za kruh, svinjetine i svega ostalog.

Ja znam da nemate vi snage.

Znate koliko je to novca, evo vam mjera neka rade građevinske dozvole i neka ulažu reinvestiraju sredstva u RH. Ne, to se ne smije jer mora biti premijer Plenković dobar sa Merkelicom, Angela Merkel je ključ priče cile. Čak ste se rugali sa poljoprivrednicima, čak, tada ste se rugali, to je ruganje.

Pa nemate za dječji vrtić šta ste napravili od hrvatskog sela i seljaka. Prema tome, sve ove mjere koje kolega, ja ih neću nabrajati, koje je kolega Petrov dao ja očekujem i Klub MOST-a očekuje da se hitno donesu mjere u interesu hrvatskih građana. Ključna mjera koju govorimo cijelo vrijeme, u početku smo govorili otpis a ne odgoda, to je bilo za poduzetnike, a ovaj put u korist svih građana RH. Odmah moratorij na kredit i na kamate. E za to nemate hrabrosti ni snage. Zašto? Jer morate se dodvoravati, morate služiti bankarskim lobijima, morate služiti bankama, morate. To je prvo. Drugo, zašto u ovome trenutku sve što je hrvatska poljoprivreda proizvela se ne otkupi i ne da na hrvatske tržnice i obavežu se trgovački lanci da po cijeni realnoj sve to otkupi se. To hrvatska Vlada napravit neće još uvijek se prodaju Grčke i Španjolske jagode ali kupujte naše domaće Vrgorske i ostale domaće proizvode. Po pitanju svih ovih mjera koje je da MOST, ja mislim da je jedna od najbitnijih mjera na koju mi upozorajemo i da je ova korona kriza razobličila cilu tu suludu podjelu RH, ustroj RH i da pod hitno moramo ugasiti županije. Produljenje krize i zastoj turističke sezone je uzrok u Dalmaciji iz županijske ustanove koju je imenovao potpredsjednik HDZ-a osobu gospodina Škaričića za ravnatelja staračkoga doma. Osobu koja apsolutno ne, koja je dovela u gubitke taj dom starački i preko te osobe je ubiti naravno da su nam oni donili preko te osobe taj virus neposredno, naravno da su nam zabili u produžecima. I sad će Dalmacija ispaštati zbog županija. One su viška. Njih odmah triba prikrižiti ili napravite novi prijedlog ja sam i davao amandman na županije, da se digne kat zgrade i da se taj i da se mogu ljudi zapošljavati, oni vam ne znaju uopće koliko ima Vi to nećete napraviti. Nelogičnosti lokalnih samouprava, jednostavno nelogičnosti. Policija je iscrpljena, ljudi su iscrpljeni, na svakoj općini je morala stati policija.

Još jednom mjere moraju biti snažne, MOST predlaže ove zakone koje je dao da su snažni, očekujem uskoro i svoj zakon koji sam dao u hitnu proceduru da pomogne ministrici poljoprivrede, ako ona to učini ja ću joj zapljeskati da se izbace županije koje moraju davati suglasnost na dodjeli poljoprivrednoga zemljišta jer mjere tj. program dolje jel zemljišta radi lokalna samouprava, ona izrađuje i onda mora župan dat suglasnost pa ministarstvo. I to vam je kozaračko kolo, ja to govorim svak svakog drži i ne pušta, a zemlja se ne obrađuje. Svak pogoduje svome, ako lokalni čelnici ne poštivaju i ne naprave posao u roku pa neka slobodno to napravi ministrica, ja ću joj dat potporu neka se napokon zaore ta zemlja, zaorimo hrvatska polja. Nismo samodostatni i sad odjedanput ono šta sam ja govorio 5 godina ovdje, Andrej Plenković se znao rugat s menom jer on je čovjek iz grada, ja sam sa sela, seljak jesam, ok, čoban jesam sve sam, sve sam ono što on misli da je najgore, sad odjedanput mijenja paradigmu, moramo obrađivati, moramo ulagati u poljoprivredno zemljište, a baš je on i te županije su uništile poljoprivredu.

Hvala lijepo i vama.

Pred nama je evo rasprava o paketu prijedloga zakona MOST-a nezavisnih lista i g. Bože Petrova i Klub HDZ-a neće prihvatiti ove prijedloge zakona. Kada govorimo o tako katastrofičnoj Vladi onda moramo reći da je, dakle pandemija proglašena 19.3.2020.g., da je u roku od 30 i još 3 evo dana su donesene mjere, ožujske mjere, travanjske mjere, da je do sada ova Vlada koja je tako katastrofična napravila 37 prijedloga zakona, 3 uredbe, 22 odluke, 4 zaključka i sve to paralelno provela, evo dok mi sada ovdje o tome debatiramo, to je danas isplaćeno preko milijardu i 550 milijuna kuna za 84 000 poslodavaca i 480 000 zaposlenika. Dakle, sačuvalo se i očuvalo preko 500 000 radnih mjesta. Dakle, kada govorimo o cijelom paketu ovog zakona onda moram napomenuti da je upravo zakon o, Ovršni zakon, izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit, dohodak itd., trebamo se sjetiti svih onih zakona i izmjena koje su se dogodile i u 2019., pa onda primjena od 2020. gdje se npr. za male poduzetnike koje su imale promet do 3 milijuna kuna da se taj prag povećao na 7,5 milijuna kuna, da su oni svrstani u kategoriju odnosno da je smanjen porez na dobit sa 20 na 12% za njih, a za one velike 18%, dakle isto smanjen u odnosu na prethodna razdoblja, da je paralelno s tim su se događale promjene u regulativi poreza na dohodak, da su se povećavale neoporezivi dio i neoporezivi iznos plaća i dohotka, da je time povećani su znatno prihodi i povećana je ukupna košarica zapravo i broj osoba koje imaju, nemaju obvezu plaćanja uopće poreza na dohodak što je itekako jako važno napomenuti. U postupku, koliko je meni poznato, je i prijedlog novog izmjena Zakona o obustavi stečajeva i ovrha za sve pravne i fizičke osobe, što će onda itekako uvelike doprinjeti svim ovim prethodnim mjerama koje su, koje su napravljene, pa će uz ovaj zakon na novčanim sredstvima koji apro po sa današnjim danom je već zaustavio ovrhe za preko 91250 građana, a sa ovim dopunama Zakona o ovrsi će se itekako pomoći gospodarstvenicima da se neke, neka događanja koja se, koja su sad u postupku da se odgode i da im se omogući lakši i na kraju krajeva i opstanak u svijetu, poslovnom svijetu i u svijetu rada. Ono što treba još svakako reći da je paralelno s ovim su napravljene i dodatne mjere, a to je da je državni proračun i Ministarstvo financija je napravio i dobili smo izvješće o tome, preraspodjelu za preko 2,1 milijardu kuna i kada pogledate te preraspodjele koje su napravljene iz postojećeg proračuna je omogućeno da se povećaju jamstveni fondovi i programi gospodarstvu, kreditne linije izvozu preko HBOR-a, preko HAMAG-BICRO-a, da su isto tako osigurana sredstva za MUP i pojačane napore koje imaju u ovom kriznom periodu, da su osigurano preko 34 milijuna kuna potpora u kulturi za sve naše djelatnike u kulturi koji ne mogu zarađivati, u poljoprivredi 20 milijuna kuna, u HZZ-u od tog ukupnog iznosa je preko milijardu i 800 milijuna kuna, a sve evo do sada je od toga isplaćeno već milijardu i po. Kada tome pridodamo da se nisu ukidala socijalna, socijalne pomoći, niti davanja, nego dapače je u preraspodjeli socijalna skrb dobila još 50 milijuna. Isto tako i Ministarstvo turizma koje će na ovaj način pomoći poduzetnicima iz te oblasti gdje će isto oni koji su se zadužili i imaju određene kredite i investicije moći prolongirati svoje obveze, a dakako nije zaboravljeno ni Ministarstvo zdravstva sa 40 i preko 3 milijuna kuna, dakle iz postojećeg proračuna nezavisno od toga što postoji mogućnost i vrlo vjerojatno će ministar financija iznaći i dodatna sredstva kojim će se pomoći kako gospodarstvu tako i građanima. Prema tome, kada govorimo o tome kako ova Vlada nema senzibilnosti, kako ne sluša građane, kako ne sluša poduzetnike onda to moram žestoko i oštro demantirati jer upravo zahvaljujući ovim mjerama su se radna mjesta sačuvala, smirilo možda veliki broj zaposlenika koji su već bili možda jednom nogom u fazi nezaposlenosti, a na ovaj način se omogućilo da ti ljudi ostanu sigurni i da se dalje traže načini i rješenja kako pomoći i pokrenuti našu privredu. Ono što svakako se trebamo svi mi zapitati da li smo dobro radili, da li se trebamo okrenuti više svojoj poljoprivredi, više svojoj proizvodnji, više svom poduzetništvu odnosno kreirati i razvijati naše vještine kako bi bili što manje ovisni o nekim segmentima uvoza to je sigurno nešto o čemu će ova Vlada itekako razmišljati, ali je na svima nama isto tako da promišljamo kako možemo pospješiti i poboljšati naše, naše stanje i našu situaciju. Kada govorimo o tome kako je vrlo lako i jednostavno ukinuti određene namete zvali se oni parafiskalni ili ovakvi ili onakvi onda nemojte zaboraviti da iza toga stoje nekakva laboratorijska istraživanja, da iza toga stoje niz zaposlenika, evo ako ćemo smanjivati troškove u proračunu onda moramo razmišljati koliko imamo liječnika, koliko imamo vojnika, koliko imamo učitelja, koliko profesora i svih niz ostalih djelatnosti koje su nam itekako važne i koje su se pokazale itekako važne i sposobne se nositi upravo sa ovim problemima i sa ovim izazovima koje nažalost ovu Vladu prate mnoge ali unatoč svim tim kritikama mislim da možemo s ponosom reći da vrlo kvalitetno upravlja svim kriznim situacijama. Samo sekundu kolega Petrov. Hvala vam. Izvolite kolega Petrov, u ime predlagatelja 5 minuta. Hvala. Kolegice Perić, znate gdje je problem u vašem izlaganju? Vi ste došli ovdje braniti Vladu, ja sam očekivao da će biti predstavnik Vlade, vi ste došli kao predstavnik Vlade, braniti Vladu, braniti djelovanje Vlade zadnje 4 godine, a ja sam došao ovdje razgovarati o mjerama. I mi automatski ne možemo normalno razgovarati, ja želim da mi razgovaramo o mjerama, a jedino što sam slušao jedna oda, jedna poema za koju se vi nadate da će predsjednik Vlade Andrej Plenković pljeskati dugo nakon što je sve to čuo. I da, ja ne kritiziram Vladu za one mjere koje je donijela jer iskreno to su mjere koje smo vam mi predložili prvoga dana. Ja je kritiziram jer su polovične, jer nije napravljeno sve. Ja ne govorim da ova Vlada nije napravila ništa, ali ja kažem da nije napravila onoliko koliko je mogla. I svaki čovjek će vam u Hrvatskoj reći, pa bolje išta nego ništa, jer prije nismo imali ništa, ali ja vam kažem nije dovoljno. I ako ćemo biti odgovorni prema tim građanima onda im trebamo ponuditi i život nakon ove krize. A s obzirom na vrijeme koje vam je potrebno jer sa svim onim što vam predlažemo vi čekate po 2 do 3 tjedna, je li čekate zato da se izgubi eho da su vam to predložili članovi oporbe, je li to čekate i zato što se ne možete snaći, ja ne ulazim u razloge zašto čekate, ali ja vam kažem da čekate i da gubite vrijeme, da trebate biti brži, da trebate biti efikasniji, da trebate donositi cjelovite mjere. Ja sam očekivao u trenutku kad ste vi došli ovdje za govornicu da ćete uzeti mjere koje smo mi predložili koje su sada tema ove rasprave pa ćete mi taksativno reći, znate Vlada ne želi podržati vaš prijedlog Ovršnog zakona, ne želimo zaštititi sve ljude u Hrvatskoj, ne želimo zaštititi i njihove nekretnine i njihove pokretnine, ne želimo ih zaštititi od poslodavaca koji imaju pravo vršiti ovrhe, ne želimo ih zaštiti od mirovinskog osiguranja zbog toga i toga. Ne, vi ste pričali o tome što je HDZ radio zadnjih 4 godine. Onda sam očekivao isto tako da ćete reći, mislim MOST predlaže da bude otpis dospjelih obveza za vrijeme epidemije 90 dana poslije, pa ćete mi reći zašto vi to ne podupirete, pa niste ni to rekli. Pa smo onda predlagali da se ukine akontacija poreza na dobit, samo ste prešutjeli, pa valjda se vi i dalje slažete sa tom akontacijom poreza na dobit, tim kreditiranjem naših poduzetnika, naših građana državu, a ne bi me zanimalo zašto. Ja već godinu i po dana pitam ministra financija zbog čega, cijela država, mislim na građane i poduzetnike, treba kreditirati državu akontacijom poreza na dobit. Nema odgovora. Ali ja ću ih sad namjerno nazvati jer i nažalost time što ih ne čujete, vi definirate tako, tovari i dalje plaćaju. Eto nažalost, ja moram to tako reć. Onda smo također predložili da se trajno uzme da se naplaćuje PDV po naplati, da se za zaštitnu opremu, da se i ona svede PDV na 5%, da se ukine članarina HGK, da se ukine paušalni porez, to smo mi sve predlagali. S druge strane, mi nismo dobili odgovor. Sve što smo dobili je na početku vaša rečenica s čime ste skinuli sve ove prijedloge za naše građane, Vlada se s ovim ne slaže, mi ovo nećemo poduprijet i to je sva vaša argument. Dakle, kako tamo netko kaže hop, vi skočite bez ikakvog razmišljanja. Vi ste vjerojatno došli ovdje da kad je glasovanje dignete ruku, imate pripremljen govor o tome što je sve Vlada radila, mene ne interesira danas takva rasprava. Mene interesira da mi taksativno kažete zbog čega ne podupirete prijedloge, zbog čega ne želite zaštititi ovršene i blokirane, zbog čega ne želite pomoći poduzetnicima, mene uostalom zanima što ćete napravit u idućih 6 mjeseci, gdje je plan i gdje su uštede? Imamo nekoliko replika, prva je poštovane zastupnice Perić, izvolite. Poštovani g. Petrov, za razliku od vas ja sam struka i financijska i koja je došla iz realnog sektora i iz lokalne samouprave. Prema tome, kada vi o tome pričate onda bi ja o ovome mogla pričati bar 2 sata minimalno da bi vam pojasnila elementarne stvari koje vi ne razumijete i koje ne želite uopće razumjeti. Vi da ste bili u stanju nešto napraviti onda bi bili dio vladajuće ove Vlade koja radi mjere i koja ih donosi, a ne ovako da ih kritizirate, a da nemate argumenata zašto ih kritizirate. Kada govorimo o ovoj, ovim svim elementima ovdje, pa pogledajte koliko je od toga napravljeno, što i na koji način se razmišlja o svakom čovjeku, o svakom poduzetniku. I vi ćete pričati o tome da se ovdje ne govori o struci nego se dižu ruke. Ma o čemu vi pričate? Nemate pojma.

Ja vas nisam vrijeđao, meni je žao što ste se prepoznali u tome. Al ono što vam ja moram reći, to što je netko ima neki papir da je neka struka, to ne znači da ima i znanje da se nosi sa tom, sa tom situacijom. I da upravo ću vam ja reći jer sam prošao određene stvari i za razliku od svih onih načelnika i gradonačelnika, uhljeba HDZ-a u ne znam kolko stotina od 500 stotina HDZ-ovih općina, ja sam došao u općinu gdje je dug općine bio veći od godišnjeg, godišnjih prihoda i sve to vratio u godini dana i započeo projekte. Ja za razliku od svih drugih načelnika i gradonačelnika, ja vam imam to pravo reć jer sam to napravio i to očekujem da vi napravite i to u roku od 3 mjeseca. Kolega Petrov, ja sam dala repliku jer ste se vi cijelo vrijeme obraćali kolegici Perić. Kolegica Perić je naša kolegica, ona je govorila u ime Kluba HDZ-a, stav HDZ-a i tu je imala potrebe naglasiti sve ono što je ona ocijenila da je dobro. Ja mislim da ste se vi trebali obratiti predstavnicima Vlade. Mi tu imamo predstavnike Vlade koji sjede i nisu rekli niti jednu jedinu riječ. Oni nisu niti u jednom jedinom pokazali želju da vam oni kažu iz svojih resora što ste to krivo predložili, što to Vlada misli da nije dobro, zašto oni, zašto oni to neće prihvatiti, to je bio njihov zadatak. Ja od kolegice Perić ništa drugo nisam ni očekivala, točno sam to očekivala kakva je bila rasprava, ali zato tu postoje predstavnici Vlade koji moraju i zato jesu iz različitih resora, koji moraju, oni su ti koji predlažu mjere, oni su ti koji rade, oni su ti koji su trebali reći zašto je to kod vas krivo. Zastupnice Mrak-Taritaš, vi vidite te predstavnike Vlade, čujete ih, ja ih ne čujem zato ih i ne vidim, za mene oni ne postoje, postoje oni koji razgovaraju, raspravljaju o onome što je danas tema, to je broj jedan. Broj dva, da, ja sam se obratio zastupnici Perić koja je naša kolegica iz razloga što sam htio usmjeriti razgovor da mi ne pričamo o HDZ-u, ja ne želim pričat o HDZ-u jer nema potrebe pričat o HDZ-u u ovakvoj situaciji u kakvoj se nalaze naši poduzetnici i naši građani, nego o mjerama koje smo trebali donijet, možemo donijet i koje trebamo donijet. O tome želim pričat. I to što će mene netko vrijeđat zbog toga mene ne dodiruje ništa, ako ćemo zauzvrat dobiti danas barem neko rješenje, neku ideju kako dodatno pomoć ljudima u RH.

Naravno da želimo sačuvati svako radno mjesto, pogotovo kod nas u Slavoniji, a upravo je u fazi izmjena pravilnika o izravnim plaćanjima i …/nerazumljivo/… smjenama gdje se smanjuju izravna plaćanja za višegodišnje nasade. Poštovani kolega, moratorij na kredite treba ići u potpunosti, treba biti zaštitno razdoblje bez kamata, banke za to imaju novaca, kupaju se trenutno u novcu, HNB im je spustio obveznu pričuvu s 12% na 9% vjerujem da će kolegica Perić koja je ekonomistkinja po struci prepoznati ovo što govorim pa da će mi isto tako dati komentar zbog čega to Vlada ne želi obvezati banke koje danas imaju novaca, da zakonom ih obveže da se uvede moratorij na kredite i građanima i poduzetnicima za vrijeme trajanja, barem za vrijeme trajanja epidemije. Isto tako, želim čuti od vladajuće većine zbog čega se ne može napraviti običan zakon kakav mi predlažemo, da se zaštite svi, da se zaštite na puno vrijeme, da se zaštite na svaki način, ne samo po računu, nego i po pokretninama i nekretninama.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, predstavnici Vlade koji su evo tu s nama strpljivo slušaju, pred nama je jedan set zakona koji su, koje je predložio MOST odnosno kolega Petrov. Ovaj set zakona govori u prilog tome što oporba misli, smatra da Vlada još treba napraviti. Mi se nalazimo u jedno doba, doba korona virusa, jedno apsolutno za nas nepoznato doba, jedno doba u kojem taj jedan nepoznati virus zaista izaziva kod nas određeni strah od nepoznatog, kad govorim kod nas mislim kod ljudi i Hrvatska se odlučila vezano uz to prvo štititi živote građana, a onda se odlučila za set mjera koji je vezan uz gospodarstvo.

Onaj set mjera koji je bio u ožujku ja nekako zovem probnim jer tad nije imalo ni snage i tada se je bojalo i nije se znalo koliko će dugo trajati i to što smo onda govorili da on ne može biti odgoda, nego da mora biti oprost došao nam je u set mjera travanj 1 0. Nekako je bilo za očekivati da dođe i set mjera travanj 2 0, ali kako ide travanj teško da možemo to očekivati da to tako jednostavno i bude. Ovaj odnos u ovom trenutku između vladajućih i oporbe to nije jednosmjerna ulica, to nije ulica u kojoj oporba treba sve ono što vladajući predlože klimnuti glavom i pri tome ne imati niti jednu jedinu primjedbu. Oporba treba reći ono što misli da treba biti bolje, ono što se mora, treba, može napraviti. Ali tu u odnosu između vladajućih i oporbe nema pomaka ni za milimetar. U trenutku kada oporba kaže ok, sve zajedno mislimo da treba ovako ili onako i onda oko toga glasa onda smo mi konstruktivna oporba, ali kad kažemo ljudi moji niste napravili dobro, napravite to, evo vam prijedloga, uzmite te prijedloge, čak i ako ne želite naše izglasati pročitajte ih vidite, dođite za 2 tjedna sa svojim onda se to zove populizam. Dakle, samo se trebamo odlučiti da li oporbu zovemo da se bavi populizmom ili smatramo da je oporba konstruktivna. Bila je konstruktivna od samog početka, od samog početka je rekla ok, borimo se s nečim nepoznatim ali naravno da ljudima nekako strpljenje dođe pri kraju. Jer vidimo da tu zaista se smatra da je to jedna jednosmjerna ulica, vladajući ide svojim, a oporba ako nešto govori dobro je. Ja ću se u svom ovom raspravi u ime kluba skoncentrirati na nekoliko stvari. Prva stvar koju je važno za napomenuti je i pokazatelj kako je inspekcija doživjela u doba korona virusa svoje postupanje. Ne tako davno, u ovoj istoj sabornici je bila rasprava o jednoj velikoj inspekciji gdje treba biti sve na jednom mjestu i u toj raspravi smo rekli nemojte nered zamijeniti novim neredom. U toj raspravi smo upozoravali da inspekcija treba biti savjetodavna, a tek iza toga nakon nekakvih edukacija, savjeta i svega ostalog treba biti zaista naplaćivati kazne i sve ostalo. Za vrijeme korona virusa mi imamo poduzetnike, ugostitelje koji žele raditi, žele raditi i samim tim umjesto da im pomognemo da rade, umjesto da im pomognemo, inspekcija izlazi van i onda kaže nije bio odgovarajući stol i zbog toga što nije bio odgovarajući stol i nije zadovoljio minimalno tehničke uvjete ne može raditi 30 dana. Dakle, pokazuje svoje najgore lice. Bilo je prilika, moglo se razgovarati i moglo se je mailom poslati svim što trebaju ispuniti i sigurna sam da svatko od onih koji se bave ugostiteljstvom će zbog sebe, zbog radnika koji rade, zbog svoje budućnosti to ispuniti još će i pitati što treba. Kako to da je iza toga bio dovoljno jedan sastanak u trajanju od možda malo više od sat vremena da se to sve riješi. Ovo je doba korona virusa u kojem ne smijemo biti nerazumni, ne smijemo biti nehumani i ne smijemo biti birokratsko bešćutni. Inspekcija je svojim licem pokazala točno to, apsolutno nerazumijevanje problema, nehumani prema ljudima koji žele raditi i birokratski bešćutni paragraf taj i taj odnosno članak taj i taj, stavak taj i taj. Prema tome iz doba kad živimo u korona virusu trebamo nešto naučiti, ako nešto naučimo bit ćemo bolji ljudi, bolje ćemo se odnositi jedan prema drugom i bolje ćemo raditi svoj posao. Ako to ne naučimo onda ćemo zaista svi zajedno platiti ceh odnosno danak ovoj situaciji koju imamo sad. Svi se moramo potruditi s niz mjera, takve su i mjere koje su bile da gospodarstvenici sad rade, da dan poslije budu spremni za raditi. U medijima možete vidjeti da postoji jedna udruga koja se zove Glas poduzetnika i koja piše pismo premijeru. I piše pismo premijeru zašto, od svoje nemoći jer govore, jer upozoravaju, jer ukazuju na neke stvari, a premijer ih ne prima na sastanak, premijer im ne odgovara. Činjenica je da sam ja danas u kontekstu da je prošlo mjesec dana od potresa u Zagrebu napisala jedno pismo, otvoreno pismo premijeru Plenkoviću gdje sam mu rekla da je grijeh nečinjenja jedan od ozbiljnih grijeha koji će građani Grada Zagreba i Grad Zagreb zapamtiti ali o tome neki drugi put. Jedna stvar je ovrha. Dakle, ako imamo ovrhe i ako se ovrhe postupa po nekoliko zakona, svako zna iz njegove domene koji je taj zakon i svako zna da onda bi to trebalo doći ko set. Ne možete u odnosu na ovrhe imati građane prvog i građane drugog reda ili građane trećeg reda. To je sve trebalo doći zajedno. Dakle, MOST je samo odnosno kolega Petrov je napravio ono što vi niste napravili. Prema tome, uzmite, doradite, napravite, nitko neće biti niti će reći evo ja sam taj, dobro je da se napravi. I za kraj imamo temu banaka i temu leasing kuća. Dakle, kad je bilo rečeno da će biti odgoda kredita vi danas bez korona i prije korone i iza korone možete doći u banku i reći da su vam izvanredni uvjeti da vam se odgodi plaćanje kredita za to vrijeme platit ćete solemnizaciju koju morate napraviti i oni će vam zaračunavati kamate pa ćete na kraju imati više. U doba korona virusa svima je bilo logično i normalno nemojte mi nuditi ono što inače mogu dobiti, dajte predložite nešto drugo. Predložite stvarno da za vrijeme kad imamo situaciju korona virusa odnosno opće pandemije ili još nekoliko dana ili 30 dana poslije ljudima je dovoljno i to jer čim počnu raditi moći će nešto i vraćati, nema kamata. Sve miruje, nastavljam tamo gdje sam stao u trenutku kad sam dobio odgodu, a još je veća situacija s leasing kućama, ljudi su uzeli autobuse na leasing, s tim autobusima dakle bave se prijevozom, ti autobusi stoje jer ne mogu se baviti svojom djelatnošću, naravno da im leasing kuće za to vrijeme naplaćuju kamate koje oni neće imati od kuda platiti, a zalog su dali svoje privatne nekretnine. Zamislite što će to biti dan poslije. Oporba ukazuje na stvari koje trebate napraviti odmah, ali poslušajte nas, mi svi moramo voditi računa o danu poslije, o danu poslije, svi moraju biti spremni za raditi. I naučimo nešto iz ovog, važno je da iz ovog naučimo da smo bolji ljudi, bolji jedni prema drugima i stvorit uvjete da zaista gospodarstvenici [[Upadica: Hvala.]] dan poslije mogu raditi.

Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici predložio bi da se vratimo u normalni ton. Mene ne interesira obrana neke stranke mene interesira rasprava o mjerama. Ja ću zato ponoviti prijedloge koje je MOST dao, želio bih čuti racionalne odgovore u raspravi, ne samo od vladajuće većine nego i iz oporbe, ako te mjere nemaju smisla želim racionalnu podlogu zašto nemaju smisla, a ako imaju smisla a onda ako ćemo se voditi brigom za građane želim čuti kad će biti usvojene. Osim toga, kad navedem te mjere koje danas predlažemo ja ću također predložiti i neke druge mjere o kojima trebamo razmišljati za idućih 6 mjeseci. Ja bih molio samo da nakon toga se ne dogodi šutnja. Ne očekujem šutnju očekujem raspravu pa čak i od onih koji predstavljaju Vladu. Dakle, ono što smo mi predložili u ovom setu zakona jest da oni koji imaju nad sobom ovrhe, blokade, da se one ne izvode samo po računu nego da se zaustave ovrhe na njihove pokretnine, na njihove nekretnine, da se ne zaustavi samo FINA u provođenju ovrha nego da ni mirovinsko osiguranje nema pravo provoditi ovrhu, niti poslodavci nemaju pravo provoditi ovrhu. Također, tražili smo da se izmjeni Opći porezni zakon u smjeru da bude potpuni otpis dospjelih obveza za vrijeme epidemije i 90 dana poslije, da damo prostora i vremena poduzetnicima da se mogu pripremit da može gospodarstvo krenuti. Također, tražili smo da se uvede trajna, trajno ukidanje akontacije poreza na dobit, da se ukine porez na dividende i udjele na dobit. Također, da se ukine plaćanje paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače u turizmu jer moramo se suočiti s činjenicom da turizma ove godine neće biti ili možda će ga bit u tragovima u odnosu na prošlu godinu. Također, tražili smo da postoji mogućnost plaćanja po naplati za sve obveznike bez obzira na njihovu visinu prihoda, tražili smo da se izmjeni PDV za zaštitnu opremu da on bude na razini 5%

Također predložili smo da se ukine članarina turističkim zajednicama u Zakonu o roditeljnim i roditeljskim naknadama, predložili smo da se rodiljni dopust ide u punoj plaći sa 6 na 10 mjeseci, da se ukinu restrikcije za korištenje roka od 8 mjeseci za prvo i drugo dijete. Ja bih molio od prisutnih saborskih zastupnika da ako postoji razlog zbog čega ove mjere ne mogu ići, da mi kaže racionalnu osnovu. A ako može ići onda bih od vladajućih volio čuti kada je rok da se i ovim ugroženim skupinama pomogne na ovakav način. Također, bit će vremena danas u raspravi zato što mi je malo vremena u ovom trenutku kao predlagatelj da iznesem par prijedloga i za mjere koje trebaju ić u idućih 6 mjeseci i prihvatit ću činjenicu da Vlada nikada neće pohvalit zbog toga oporbu, mene to iskreno ne interesira, želim iskoristiti svoje vrijeme koje su mi građani dali da budem u potpunosti čist prema njima da mogu reći stvarno sam u onom vremenu što ste mi dali učinio maksimalno što mogu. Ja vas samo molim zbog ljudi koji su nama svima svojim glasovima dali odgovornost kako vladajućima tako oporbi, uzmite u obzir da u ovoj situaciji ne treba biti podjela nego bih vas molio da čujete, prijedlozi koje vam dajemo nisu za to da se politički s vama napucavamo, meni ne trebaju u ovom trenutku političke igrice, niti bilo kome u RH jer masu ljudi danas u RH strepi hoće li doslovno idući mjesec moći kupiti svojoj djeci za jesti. Hvala lijepo. Kolega Petrov, ovdje je apsolutno jasno, barem meni iz nekakvog sastava kolko vidite da ćete vi dobiti podršku oporbe za vaše mjere. Ali džaba krečite ako tražite samo našu podršku. Tu bi trebao biti odgovor, ja sam očekivala da će predstavnici Vlade dati neki odgovor, vi ste tu postavili niz pitanja na koja odgovor mogu dobiti, dati oni, a ne mi. Ali da vas samo podsjetim, možda će biti lakše da svi zajedno razumijemo, mi smo nedavno imali set zakona iz turizma kojim su se mijenjale neke stvari i onda se je za voditelja ureda vezano uz turizam ostalo i dalje da mora imati položen ispit za koji treba dati određene novce, ali je brisana odredba da mora znati strani jezik. Mene živo zanima kako se neko baviti turizmom, a da ne zna strani jezik. Dakle, tu se već pokazala ideja i namjera vladajućih u kojem smjeru oni vide ove sve izmjene i dopune zakona.

Izaći će im na nos. Izaći će im na uši koliko puta ću to spomenut i tražit od njih da pređu s riječi na djela. I kao što ovaj prijedlog koji ste vi rekli nema smisla, nema ni meni smisla ono što se dogodilo neki dan sa državnim inspektoratom gdje inspektori upadaju u ugostiteljski objekt na temelju navodne nezakonitosti koja nije potkrijepljena mjerama objavljenim u Narodnim novinama od Stožera civilne zaštite. Ali još teže mi je prihvatljivo da vladajuća većina koja štiti te iste ljude šuti.

Kolega Petrov, u izlaganju kolegice Perić čuli smo da Vlada priprema zastoj ovrha i za pravne osobe i za fizičke osobe, pa pretpostavljam da će to sutra biti na Vladi RH, pretpostavljam, ne znam. No, ovo što u vašem zakonu nedostaje što se tiče tih ovrha, zastoja ovrha, jest zastoj tijeka zateznih kamata. Znači, ja predlažem da pripremite sami amandman u kojem će pisati da se prekida i tijek zateznih kamata kao što je to propisano u onom Zakonu o novčanim ovrhama koji smo već izglasali, neću vam ja davati taj amandman, nego to napravite vi. Uglavnom, podržat ću sve vaše prijedloge. To je to. I kao što ste vi dali prijedlog koji ćemo mi uvrstit, ali ja bih volio da upravo vi napišete taj amandman. Mi ćemo prihvatit apsolutno sve prijedloge koji danas dođu, koji su konstruktivni, niti jedan nećemo a priori odbaciti. Smatram da na takvoj razini treba biti ne samo ova rasprava nego apsolutno sve rasprave u HS. Dakle i ovaj prijedlog koji ste dali i svi drugi prijedlozi koji dođu, mi ćemo o njima razmisliti, prihvatiti ih ako na barem maloj razini doprinose kvalitetnijem prijedlogu zakona, a naše je jedino se nadati na kraju da će proraditi i s druge strane vladajuće većine koji imaju većinu u svojim rukama za vrijeme glasovanja da u tom trenutku ne razmišljaju o političkim igricama i vlastitim malim interesima nego o građanima u Hrvatskoj. Poštovani kolega Petrov, da mi ćemo nesporno dati podršku svim vašim prijedlozima zakona, ne zato što su idealni, nego što su potrebni da se na drugi način pogledaju rješenja ove situacije jer krenulo je pogrešno. Prva je naznaka bila nekog jedinstva i poziv na suradnju, nakon toga izgleda da su vladajući shvatili da će to biti dječja igra i da oni to mogu vrlo lako kontrolirati situaciju. Međutim, očito da vrijeme u kojem mi živimo traži svojevrsno nacionalno jedinstvo u zakonodavnom smislu i konzultacije u izvršno vlasti da bi se izašlo na kraj sa ovom situacijom koja nije ni tako lagana i neće se tako brzo riješiti. Zastupniče Hrelja ja sam davno prežalio svaku naznaku moguću da će vladajući priznati na bilo kakav način ono što radi oporba ili prijedloge koje su pokupili iz oporbe. Predložio bih vama također da što prije pređete preko toga jer ispada da se žalimo, ja se ne žalim uopće, meni je drago za svaku stvar, da nije postojao pritisak oporbe, nažalost da nije postojao pritisak oporbe, pritisak medija vladajući nikada ne bi barem u onom segmentu u kojem za sada jesu, a nisu u potpunosti, proveli otpis a ne odgodu. Meni je dovoljno da znam da smo to mi napravili kao oporba i javnost. Ja ne bih volio s druge strane da postoji pritisak, da postoji uopće potreba za pritiskom.

Kolega Petrov, evo pridružujem se kolegama naravno da bih izrekao to isto, znači većina vaših mjera je za nas prihvatljiva iz prostog razloga što smo isto tako evo već prije 2 ili čak 3 tjedna predlagali vrlo slične stvari i znate kako su prošle ovdje u saboru kada je riječ o tretmanu većine, dakle vladajuće većine. Dakle, nažalost ne moramo gajit nadu da će nešto od toga biti prihvaćeno od vladajućih, to se već jasno pokazalo u ovim pokušajima, dakle mi smo kao SDP svaki put u zadnjih 4 recimo tjedna otprilike svaki put 7 dana prije vladinog paketa mjera izlazili sa svojim paketom. Vi ste to pratili i znate to i vidjeli ste kako je to prošlo.

Zastupniče Grčić, prihvatili su oni određene stvari, prihvatili su da moraju otpisati, a ne odgoditi, prihvatili su da PDV barem u određenom omjeru bude naplaćen po naplati. Ono što ne želim prihvatiti da su to privremene mjere, da nisu svi obuhvaćeni time, ali to je pokazatelj da mi trebamo biti samo uporni, a oni će ako zbog ničega, ako ne zbog onoga glasa razuma, ako ne zbog osjećaja pripadnosti tim istim ljudima koje ovdje trebaju braniti, a onda zbog pritiska i one političke kalkulacije da im uskoro idu parlamentarni izbori osim ako ih nisu namjeravali odgoditi još za godinu dana, morat promijenit na konto tog pritiska i ove stvari. Slijedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Grčić.

predstavnike ministarstava, dakle želim reći da je ova kriza zaista duboka, procjene za gospodarski dio su vrlo ozbiljne. Dakle, svaki mjesec u prosjeku negdje oko 3% manji BDP znači i produljenje ove krize bi bilo zaista katastrofalno i za gospodarstvo i za cijelo društvo jer iz gospodarskog stanja proizlaze svi negativni učinci na cijelo društvo. Ono što želim reći evo i nastavak ovoga o čemu smo sad razgovarali Vlada je zapravo kad je riječ o gospodarstvu donijela jednu pravu, pravu mjeru to je ova potpora za očuvanje radnih mjesta 4.000 kuna za svakog radnika koji zadržava svoje radno mjesto. To je i financijski vrlo zahtjevna bila mjera ali evo Vlada je to donijela i sad smo tu gdje jesmo, nažalost nije donijela sve ono drugo što smo tu priželjkivali i predlagali i zapravo se sad postavlja pitanje što je sa svim drugim akterima danas u svim segmentima društva koji ne mogu računati na slične Vladine mjere koje će im pomoći da lakše prebrode ovu tešku krizu. A kraj krize se ne nazire koliko god mi to željeli. I današnji podatak od čini mi se preko 40 novih oboljelih što je de facto malo manje ispod prosjeka Hrvatske do sada, dnevnog prosjeka nas ozbiljno upozorava da kriza u Hrvatskoj još uvijek nije bilu kraja kada je riječ o koronavirusu, vjerojatno neće ni biti. Dakle, mi se moramo pripremit zapravo na jedan suživot sa virusom i kroz ove mjere koje su najavljene, o kojima smo i mi u SDP-u jučer govorili, znači nekakvog ograničenog popuštanja vrlo opreznog poput hoda po jednom tankom ledu gdje nikad ne znate gdje ćete se poskliznuti ili čak propasti kroz taj led, zapravo mi moramo krenuti u aktiviranje gospodarstva. I sad se postavlja pitanje i vrlo značajan zahtjev Vladi što sve treba napraviti da se to zaista dogodi? Nemojte očekivat da će se obrtnici, mali poduzetnici i oni srednji, možda oni najveći i najlakše, al da će ovi mali tek tako lako aktivirati svoj biznis temeljem političke odluke ili mišljenja Stožera za civilnu zaštitu sutra kada se mjere budu popuštale, ne, to nije moguće. Dakle, njih treba pripremit za to jer oni već imaju jedan diskontinuitet koji je bitno narušio njihovo poslovanje i Vlada mora ozbiljno razmišljati već sad u ovom trenutku što će se događati 15.6. Zašto govorim 15.6. Pa sve mjere, ovih nekoliko važnih koje su sada ovaj od Vlade donesene istječu defakto nakon 3 mjeseca. Pa 500 000 ljudi prima tu potporu. Ali računajte, zaista računajte jer je to naša realnost da se gospodarstvo ne može, čak i da je sad kraj krize s virusom, vratiti u onu razinu poslovne aktivnosti koja je bila neposredno prije zaustavljanja cijeloga procesa. Zaključavanje. O tome morate voditi računa. Jer ako u restoranu za stolom koji ima 4 stolice može sjedit dvoje ljudi, ako u kafiću može sjedit i za istim stolom takvim dvoje ljudi ili jedno čak, onda je to upola manje poslovanje. Ako u tvornici treba napraviti socijalnu distancu među radnicima, onda će biti potpuna reorganizacija tog procesa. A da ne govorim o turizmu koji se nažalost ove godine sigurno neće vratiti uopće u nekakvu snažniju aktivnost nego će ostat možda na 10, 20% svoga kapaciteta. Prema tome, morate računati da će veliki broj radnih mjesta i ljudi koji tamo rade od ovih 500 biti ugroženi. Prema tome, njih čeka vrlo loš ishod 15.6. ukoliko ne donesete zamjensku mjeru. Pa nismo mi Zakon o skraćenom radnom vremenu tek tako predložili. Iskoristili smo jednu mogućnost koju EU želi financirati da nastavak ove vaše mjere od 4.000,00 kn bude Zakon o skraćenom radnom vremenu, da se preraspodjeli i organizira radno vrijeme da ljudi mogu ostat na radnom mjestu, da rade kraće, a da im razliku plaće nadoknadi hrvatska država uz pomoć EU i programa sure. To je ideja. Pa nije priča o moratoriju politička priča oko koje ćemo se mi prepucavati. Ja ne znam da li vi shvaćate da za 3 mjeseca kad istekne ljudima moratorij na plaćanje kredita, bilo da je riječ o građanima, njih 30 000 koji su u ovom trenutku dali zahtjev ili o 10 000 firmi koji u ovom trenutku su dale zahtjev. Znači, za 3 mjeseca to istječe. Zar mislite da će oni temeljem ovoga što sam rekao biti sposobni nakon 3 mjeseca plaćati te rate kredita? Pa kako će ovi koji će izgubiti radno mjesto, nezaposleni, plaćat ratu kredita? A situacija u društvu i gospodarstvu je takva da izgledi da nađu posao su nula. Prema tome, ljudi osvijestimo se, dakle to nije stvar prepucavanja, to je stvar života. Ako su Slovenci mogli napraviti moratorij i zakon donijeti, Vlada je donijela zakon, naglašavam, o moratoriju na 12 mjeseci. I ako su njihove banke, možda intimno naravno nisu bile zadovoljne s time, ne mogu bit, ali je trenutak takav da je okolnost izvanredna, da je situacija nikad gora u zadnjih 100.g. u svijetu, pa tako i u RH onda u takvim vremenima se donose izvanredne mjere i banke moraju shvatiti da one moraju nositi dio tereta te priče. I ako mogu preživjet 12 mjeseci banke u Sloveniji, ja vjerujem da mogu to preživjeti i banke u RH. I na način da ne obračunavaju kamate za vrijeme moratorija i da ne naplaćuju solemnizaciju ugovora, pa ne da čujemo ove, ove smiješne, za mene zaista smiješne argumente iz udruge banaka gdje kaže, znate ako mi otpišemo kamate, građani će plaćat porez na dohodak na taj otpust kamata. Kakve gluposti. Kakve gluposti. U ostalom zar nije hrvatska Vlada donijela odluku o oslobađanju i odgodi plaćanja poreza na dohodak, dobit, čak i odgodu plaćanja PDV-a, zar nije? Ja samo očekujem da će Vlada precizirati da se to odnosi i na taj segment ako postoji i zrno pravnog temelja da se to odvije onako kako ljudi iz huba to ili iz banaka to tumače. Prema tome, nemojte ljudi se igrati sa sudbinama ljudi koji u ovom trenutku ne znaju što će sa sobom. Gube radna mjesta, smanjuju im se plaće, izgledi su jako loši, reaktivacija gospodarstva će biti duga i mukotrpna, složena itd. itd. A sad želim samo još u ovih minut reći što niste pokrili do sada. Dakle, ovdje govorimo o 500 000 radnika i to je apsolutno legitimno i mi to pozdravljamo i podržali smo. Ali gdje je 400 000 ljudi koji primaju danas mirovine ispod 1.900,00 kn ili 1.500,00 kn po članu obitelji. Kako ti stariji ljudi danas žive? Kako odlaze do dućana? Ne odlaze nikako. Znači moraju nekoga angažirat. Možda dostavu koriste, možda plaćaju tu dostavu, možda je to dodatni trošak, možda to neko treba pomoć platit? O tome mi govorimo. Govorimo o životu u ovim okolnostima, govorimo o 20 000 ljudi koji su već registrirani na zavodu, jedan dio njih nema nikakvu naknadu. Zašto oni su kažnjeni? Jer su otišli na zavod, nemaju naknadu, a isti njihovi prijatelji, kolege su ostali i dobit će od države 4.000,00 kn. Dajte izjednačimo ih za ovo razdoblje barem 3 mjeseca, pa ćemo vidit dalje što je s njima. Što je sa 70 000 socijalno potrebitih ljudi koji primaju 800,00 kn u ovom trenutku? Što je sa sezoncima koji nažalost posao neće dobit, niti su ga dobili sad 1.4. Njih je 5500. Pa jel treba neku naknadu njima dat? Što je o 100 000 ljudi koji su sada već na zavodu, a nemaju naknadu nikakvu, itd. itd. Slijedeća, slijedeći Klub zastupnika je onaj Živog zida i Promijenimo Hrvatsku u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, izvolite.

Hvala. Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani, poštovani predstavnici Vlade. Danas raspravljamo o prijedlogu stranke MOST. Kolko otprilike, 9 prijedloga zakona za poboljšanje, znači ovih kriznih paketa, kriznih mjera koje je Vlada usvojila ovdje u ovom saboru. Naravno da, da je ovaj krizni paket mjera Vlade, on je manjkav, to sam rekao i prije mjesec dana kad smo ovdje prvi put raspravljali, upozorio da Vlada mora vidjeti mjesec, dva, 2-3 koraka unaprijed, a ne čekat da prođe mjesec, pa onda reć aha ovo nije valjalo, ajmo sad naprijed itd., ne možemo gledati unazad nego naprijed, al očito ova Vlada nema kapacitet da se nosi sa postojećom krizom, to nadoknađuje snažnim piarom, a vidjet ćemo poslije kolko su utrošili za to. Dakle, MOST predlaže slijedeće, da se PDV naplaćuje na ono što se proda. To smo govorili prije 3.g. mi u stranci Promijenimo Hrvatsku i da to treba ostati i na dalje i mi dopunjavamo sad. Što bi trebalo ovdje još reć? Dakle, neće, ne trebaju poduzetnici kreditirati državu. Kad prodaju onda trebaju platiti PDV. Međutim, postoji jedan institut koji se zove prijenos porezne obveze. A to znači da u lancu ne obračunavaju svi, može bit 2, 3, 4, 5, u lancu do konačnog kupca, znači da PDV samo plaća onaj u zadnjem koraku kad se finalno roba proda, vidite. Zašto? Ne maltretirate poduzetnike sa silnim izvještajima itd. itd. U skladu s tim mi iz Promijenimo Hrvatsku, mi imamo zaista vrhunske eksperte. Mi predlažemo da u tom kontekstu kada govorimo o porezima da se uvede fiskalizacija svih pravnih osoba. Ne ono kumica na placu, slastičarni samo ovo, ono, svih pravnih osoba. Znači, braco moj kad si ispostavio fakturu odma će otić u Ministarstvo financija. Prema tome, nema ljudi moji, nema muljanja, smanjujemo korupciju i Ministarstvo financija ima, Porezna uprava ima uvid u sve. E da je tako ne bi 28 milijardi kuna nenaplaćenih poreza bilo dragi moji građani u ovoj zemlji, 28 milijardi kuna je nenaplaćenih poreza, a svake godine porezna uprava otpiše u prosjeku milijardu i po do dvije milijarde kuna poreza po nama nepoznatim kriterijima. Zamislite da su naplatili barem 14 milijardi, pa mi bi danas puno ležernije ovu krizu prebrodili. Zato smo mi za velike, krupne promjene i sa ljudima koji to znaju. Znači, slijedeći zahtjev je moratorij na 12 mjeseci, tražili smo to manje-više svi iz oporbe, to je vrlo opravdano.

Kada su u pitanju, kad je u pitanju Ovršni zakon predlaže se ovdje da oni koji dobivaju znači pomoć od države, pa npr. to je radnik koji je izgubio posao, pa je dobio minimalac, a u to vrijeme podliježe nekoj ovrsi, znači da mu ta sredstva ne ulaze u masu za ovrhe. Prema tome, to je, pazite, to je po prirodi stvari logično i to treba napraviti tako jer ne možemo dopustiti da se takve ljude ovršuje, znači, a dobili su državnu pomoć države, svih nas državnih obveznika u svemu tome. U tom kontekstu, dakle što mi želimo ovde, znate? Mi u oporbi, mi kao prvo moram naglasiti ovdje, nismo mi svi isti u oporbi da se razumijemo, postoji među nama solidarnost, postoji jedna, ajmo tako reć, lažna oporba, onda postoje, ajmo tako reć, prava oporba, pa ovo, ono itd. Recimo sada kad čovjek sluša predstavnike SDP-a kako se zalažu za radnike, ja bi ovdje prvi zaplakao dragi građani. A niko nije više oduzeo radnicima prava nego upravo njihove Vlade, mislim to je tragično čut, to je tragično čut. E, zato nije dobro da mi ovdje imamo jedni prema drugima kao eto mi smo sad oporba, pa imamo neku lažnu solidarnost, pa dragi građani, mi smo se te lažne solidarnosti nagledali. Nama trebaju velika rješenja. krupni zahvati, a prije svega znanje. E pa sada da ja ne bi pričao na pamet, vi znate da ne volim to raditi, ja ću ponoviti evo i da MOST čuje da podrže svi drugi, kako riješiti blokirane, a na temelju toga oni dolaze u ovrhe. To se može riješiti da pritisnemo Vladu u tri mjeseca se može riješiti sada dok traje kriza i da taj problem nakon tri mjeseca više ne postoji, ne bi postojao pojam blokiranih građana, ne bi postojale izbrisali bi agencije za utjerivanje dugova ne bi postojale. Koja ideja? Znači banke su prodale agencijama za utjerivanje dugova svoja potraživanja koja su oni platili otprilike 10 milijardi kuna.

Na koji rok? Recimo nek je prosjek 10 godina svih dospijeća. I vidite dragi građani, šta je suština vas koji ste blokirani, koja je za vas prednost? Banke su prodale svoja potraživanja otpisavši samo za najviše 30, 35% njihove vrijednosti i vi bi sada bili u situaciji da od države otkupljujete svoje dugove za 35 najviše 40% zbog nekog administriranja.

I vidite kolegice i kolege iz oporbe, pa dajmo se založiti za ovo da riješimo ovo u tri mjeseca, ne trebamo mi, evo vi ste iz MOST-a kada ste bili u prilici dva puta mogli ste riješiti recimo problem Ovršnog zakona ovako. Vi ste tada samo rekli da nećete jedan amandman ustvari jedan članak da ne treba iseljavati ljude za vrijeme zime dok je snijeg itd., ajmo sada riješit, zaboravimo to, ali ajmo riješiti sada da za tri mjeseca ne postoji ovaj problem. A to je ovo rješenje koje sam iznio, ono je jednostavno praktično, realno. Ja znam da to neće vladajuća koalicija napraviti, pa to njima ne pada na pamet jer oni navijaju, oni guraju novac u džepove bankara koji su i onako prepuni novca. I još jednu stvar koju predlažem, znači da ovo bude ajmo tako reć pojačano i da se iz oporbenih krugova čuju velika rješenja, snažna, to je helikopterski novac to je mjera. Ja sam ga predložio prije mjesec dana, ma kakvi, premijer i ministar financija ni čut. O čemu se tu radi? Prijedlog je bio da HNB podijeli doslovno podijeli po 4.000 kuna svim punoljetnim građanima Hrvatske to bi iznosilo negdje oko 10 milijardi kuna, ljudi to ne bi trebali vraćati, oni bi trošili. Zašto je to važno? Jer bi se održala potrošnja, potražnja, a čim postoji potražnja onda bi se moglo spasiti gospodarstvo, više radnih mjesta, proizvodnja ne bi toliko pala kao što sada pada itd., itd. I dok se diljem svijeta od Amerike evo i Japan ovih dana dijeli po 7.500 kuna svim građanima, oni koji su više nastradali njima će duplo podijeliti, znači to je nešto što funkcionira. Znači sada narodna banka treba i Vlada pomagati građanima i gospodarstvu, a ne ona pomaže naravno gleda koji je interes krupnog kapitala, financijskih institucija prije svega banaka. I još nešto moram reći poštovani građani na kraju. Prije mjesec dana sam upozorio premijera i ministra financija da ću podnijet kaznenu prijavu ako nas budu zaduživali vani uz kamate koje su bitno više nego što mogu dobiti ovdje u Hrvatskoj.

Izvolite.

Zahvaljujem. Pred nama je set zakona koje je predložio kolega Petrov, naravno ja ću prihvatiti nadam se i moj klub, nisam s njima još razgovarao o tome u potpunosti, ali prihvatit će i oni kompletan taj set zakona. Rekao sam u replici kolegi Petrovu da fali odredba o prekidu tijeka zateznih kamata, piše samo kamata, možda treba dodati samo zateznih, možda je to jasno, možda nije jasno, ne znam, piše samo da se za vrijeme zastoja ovrha ne naplaćuju kamate. Možda je to dovoljno, dobro, bit će da je dovoljno. Ali isto tako kolegica Perić je rekla da će sutra, nije rekla da će sutra Vlada to predložiti, da će to sutra Vlada usvajati, ali ja pretpostavljam da će sutra Vlada razmatrati prijedlog izmjena Ovršnog zakona i u tom prijedlogu će se očigledno ovo što se predlaže danas predložiti na Vladi RH. Ja moram reći da sam ja osobno i moja stranka, stranka SNAGA još prije desetak dana upravo smo predložili Vladi RH set od 16 mjera među kojima je bila i mjera zastoja ovrha, uz deblokadu računa i zastoj tijeka zateznih kamata i upravo to je Vlada RH djelomično postigla prošli tjedan kada smo donijeli izmjene Zakona o provedbi novčanih ovrha gdje su sada ljudima već koliko čujem i deblokirani računi. Upozoravao sam tijekom rasprave i nakon toga da je potrebno dodatno mijenjati Ovršni zakon kako bismo zaustavili ovrhe i kod onih građana kojima se ovrhe ne rade tako da se novac uplaćuje na blokirani račun nego poslodavac direktno ovršuje svog posloprimca na način da dio plaće odmah prebacuje na račun vjerovnika.

Glasati o tome vjerojatno nećemo ovaj tjedan, ali nije kasno ni sljedeći tjedan zbog toga što i onako i izmjene Zakona o novčanim ovrhama i izmjene Ovršnog zakona kojima se zaustavljaju ovrhe vrijedit će tek za sljedeće plaće i sljedeće mirovine koje dolaze na red u svibnju. Prema tome, ljudi će biti zaštićeni u svibnju, lipnju i u srpnju od ovrha, a nadam se da će Vlada RH onda produljiti na još tri mjeseca kao što je predviđeno Zakonom o provedbi novčanih ovrha, ali pretpostavljam da će tako na isti način analogno predložiti to i izmjenama Ovršnog zakona. Kolegica Perić je rekla da će se zaustaviti i ovrhe nad pravnim osobama jer Zakonom o provedbi novčanih ovrha to nije riješeno. Pa to je stvarno odlično, znači da će svi biti zaštićeni od ovršnih postupaka tijekom ove krize što je normalno, realno, što je racionalno i što je u skladu sa vremenom u kojem živimo u kojem su stvarno u krizi i građani i poduzeća, nitko ne radi punim tempom, neki ne rade uopće, prema tome, tako nešto je očekivano i tako nešto mora se provesti. Ja sada moram ponovno naglasiti veliku potrebu da se zakonom naloži bankama da ponude nelikvidnim građanima i nelikvidnim poduzećima moratorij na naplatu anuiteta iz kredita bez obračuna kamata. To smo pokušali već nekoliko puta u zadnjih dva, tri tjedna riješiti kao opozicija, međutim nije prošlo.

Ja nemam problema s time kada ja nešto predložim Vladi RH pa Vlada RH tek kasnije „kasnim paljenjem“ to isto napravi jer i onako kada sam predložim nešto očekujem da Vlada RH onda ukoliko se slaže s takvim prijedlogom izvrši određene intervencije koje su potrebne i to onda predloži na način da bude prihvatljiv svima. Pa se tako nadam da će i ovaj set zakona koji je predložio kolega Petrov u jednom dijelu Vlada RH prihvatiti u sljedećim danima. Dobro je da Vlada RH prihvati prijedloge opozicije na način da ih sama predloži, to je ok i to je način da se ostvari nekakva suradnja između opozicije i vlasti koja inače nije čest slučaj u HS-u. Dakle, tek sada kada smo doživjeli jednu istinsku krizu koja tuče cijelo društvo, tek sada smo doživjeli da ipak postoji suradnja koja nije vidljiva na prvi pogled između opozicije i Vlade jer puno toga što je opozicija predlagala Vlada je ipak prihvatila i s te strane je to za pohvalu. Ali naglašavam, dio koji se tiče moratorija na otplatu kredita mora se provesti jer nije normalno da banke jedine zarađuju u vrijeme krize, to nije normalno. I ponovit ću, banke su imale 2004. godine 17 milijardi kuna kapitala i 10 milijardi kuna likvidnosti, a sada imaju 59 milijardi kuna kapitala i 44 milijardi kuna likvidnosti, prema tome banke bez problema mogu pola godine pa i do godinu dana izdržati ajmo reći i teret ne zarađivanja na kreditima, posebice ako znamo činjenicu da su banke tijekom zadnjih 15 godina nepošteno stekle 20 milijardi kuna koje još uvijek drže u svojim rukama.

Kolegice i kolege. Evo klub HSS-a i demokrata će podržati ovaj prijedlog zakona koje je u proceduru uputio gospodin Božo Petrov i klub MOST-a jer smatramo da je opozicija i mi koji smo tu podržala prijedlog mjera prije svega kada je riječ o sigurnosti zdravstvene zaštite građana i tu pozdravljamo sve mjere koje su donešene i evo vidimo da daju dobre rezultate. Podržali smo i prijedlog mjera za potpore gospodarstvu i imamo pravo govoriti svoje mišljenje, propitkivati te mjere i njihovu provedbu, naravno i predlagati. I svakako da moramo još jedanput istaknuti da ako je stvarno cilj sačuvati svako radno mjesto u Hrvatskoj, sačuvati gospodarstvo, stvoriti građanima jednaku šansu za bolji život onda moramo svakako raspravljati i moramo predlagati i moramo reći da je Vlada kasno reagirala. To sam ja rekao i prije mjesec dana i sada to ponavljam, a dokaz za to da je Udruženje drvoprerađivača još 6.veljače poslalo pismo Vladi i upozorilo na promjene na tržištu da su se smanjile narudžbe, da će biti kriza i da će biti otpuštanja radnih mjesta da se hitno mora reagirati. Kasnilo se, pogotovo što se išlo u ožujku sa onim paketom mjera gdje bi se nešto odgodilo pa bi se tek onda na kraju prihvatili prijedlozi glasa poduzetnika i nas iz opozicije da se ne može ići samo sa odgodom nego se mora ići sa otpisom i direktnim financijskim potporama.

Da, lijepo je čuti i za pozdraviti 480.000 spašenih radnih mjesta, ali što s ovih 23.000? Zašto se kasnilo i da li su ih poslodavci vratili na radna mjesta i koristili mjere iz travnja? Te informacije nismo dobili i volio bih dobiti tu informaciju koliko je tih radnika koji su vraćeni na radna mjesta i čiji su poslodavci konzumirali ovu mjeru. Ono što je ključno da je puno među njima mladih ljudi, mladih ljudi koji su bili na određeno vrijeme i koji su sada na Zavodu za zapošljavanje bez ikakvih prihoda jer nemaju pravo na naknadu sa Zavoda za zapošljavanje jer nemaju dovoljno radnog staža. Kako ćemo njima pomoći? Među njima je puno nas iz Slavonije koji su bili najčešće sezonska radna snaga u turizmu i u drugim uslužnim djelatnostima, na koji način će se njima pomoći? A ono što želim posebno ovdje istaknuti da Slavonija trpi najveću štetu uzrokovanu korona virusom jer su brojke koji je regionalni Zavod za zapošljavanje Osijek objavio za ožujak da je na zavodu za zapošljavanje evidentirano 17.202 nezaposlene osobe što je za 1756 novih osoba više, a to je 35,8% više nego lani u ožujku. 35% više nego lani u ožujku, to su strašne brojke. I nije u redu da regija koja je inače trpila zbog iseljavanja sada trpi zbog korona virusa zbog toga što su mladi ostali bez radnih mjesta i što ne mogu pronaći novo radno mjesto obzirom da kriza još uvijek traje i pravo je pitanje kako njima pomoći i kako pomoći na taj način Slavoniji. Naravno da se i mi zalažemo i govorili smo o tome da ne ovrhe dok je ova kriza, ne deložacije dok je ova kriza. A što je sa onom jednom trećinom koji nisu riješeni? Inzistiramo da taj Ovršni zakon već sutra dođe u raspravu da možemo pomoć i tim ljudima. I zato kažemo da se kasnilo i da stalno nešto kaskamo za mjerama koje bi trebali donijet, a ljudi trpe. Također se aktivno zalažemo kao i svi iz opozicije da se donese zakon o moratoriju na kredite jer ne smije Vlada i vladajući štititi banke na uštrb građana. Mislim da prije svega moramo štititi građane RH, to čine i druge vlade i druge države, mora i RH i moramo smoć snage reći bankama, vi ste godinama iskazivali dobit u poslovanju u RH i iznosili tu dobit izvan Hrvatske, red je da sada dio te dobiti vratite ne da ih vratite nego da manje zaradite u narednom razdoblju, a da građanima na taj način omogućimo da ne budu blokirani i da mogu servisirati sve svoje obaveze. Danas je Dan planete Zemlje i evo želim svima čestiti taj dan, a koliko je važno da se što više spominjemo klimatskih promjena, utjecaja na život svih nas pa i na gospodarstvo, govori o tome da je i Europska komisija donijela zeleni plan i kakva Europa bi trebala biti do 2050. A ono što je posebno interesantno ovih dana, a to je da se okupila ekipa 200 političara, znanstvenika, poduzetnika koji su pokrenuli akciju Zeleni uzlet gdje se želi novi pogled prema budućnosti kroz preoblikovanje u gospodarstvu. Evo citiram iz njihovog dopisa „Preoblikovanje u gospodarstvo koje će biti povoljno za klimu, zaštitu biološke raznolikosti i drukčije usmjerenje agrarne i prehrambene industrije pružaju priliku za brzo otvaranje radnih mjesta i rast i mogu doprinijeti stvaranju veće otpornosti društva“ Hrvatska se treba uključiti u ovaj projekt i sigurno da tu mora naći svoje mjesto i hrvatska poljoprivreda, prerađivačka industrija, proizvodnja hrane u Hrvatskoj. Što smo mi tu učinili za poljoprivredu kroz ove mjere? Promijenjeno je nekih 5,6,7 zakona dodatnih 52,5 milijuna kuna za mjere za potpore poljoprivredi plus 2,5 milijuna kuna za interventni otkup mlijeka. I rekao sam ministrici to je premalo, očekujem od vas jači i agresivniji nastup u zaštiti poljoprivrede i promociji poljoprivrede u RH i imate ćete našu podršku ukoliko budete tražili više sredstava. Prošli tjedan je i povjerenik Europske komisije za poljoprivredu pozvao europske članice pa i hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede da se javi jer ima još 6 milijardi eura za koja se možemo javiti sa svojim projektima i programima za ruralni razvoj i potpore poljoprivredi. Pitao sam i pitam ponovo, što radi ministrica, što radi ministarstvo, što radi Vlada da bi privukli ta sredstva i pomogli poljoprivredi jer ovih 52 milijuna kuna je premalo? Šta će sa 1 milijun kuna? Šta ostalima?

I gle čuda, nakon pritiska javnosti i oporbe i nas iz HSS-a ponovo se otvaraju tržnice, ali se onda narede strožije mjere za prodaju proizvoda poljoprivrednih na tržnici nego u trgovačkim lancima. To nije potpora poljoprivredi i mi moramo aktivnije se okrenuti prema poljoprivredi i prema poljoprivrednim politikama i kroz zemljišnu politiku da konačno svaki hektar bude zaoran. Sada je evo i sjetva proljetna, nažalost u suši i uz mraz. Nisu isplaćena izravna plaćanja Udruge poljoprivrednih proizvođača i mi iz HSS-a smo tražili da budu isplaćeni do 15.travnja, rekla je ministrica isplatit će krajem travnja početkom svibnja. Nemam informacije da li su krenule isplate, ali evo danas su me zvali neki poljoprivredni proizvođači još ništa im nije uplaćeno na njihove račune i ja evo javno pozivam ministricu da sutra odmah sve isplati jer ljudi siju, njima ta sredstva trebaju. Također kada je riječ o reguliranju tržišta i otkupu, nije dovoljno samo interventni otkup mlijeka i ovih 2,5 milijuna kuna, tražimo da se napravi i otkup viškova u svinjogojstvu u tovnoj junadi jer su ostali bez kupaca. Također i vinari imaju problem, ne znaju kud će s vinom, a vidimo što se događa i sa jagodama da prekupci uzimaju kajmak, a naši poljoprivredni proizvođači dobivaju minimum. Evo samo jedan od primjera, jedan trgovački lanac je ponudio proizvođaču salate 50 lipa po glavici salate koja se prodaje po 5, 6 kuna u trgovačkim lancima. Ako je to tržišni odnos, to ne može biti tržišni odnos i to ne mogu prihvatiti naši poljoprivredni proizvođači. I mislim da mi moramo učinit sve da se poljoprivredna proizvodnja digne, a ne da se smanjuju potpore za višegodišnje nasade, za nasade oraha i lješnjaka koji su u ekološkoj proizvodnji gdje su ljudi uložili milijune kuna sada ministrica smanjuje potpore za višegodišnje nasade. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi predstavniče Vlade. Znam da vam je dosadno, vidim da ste se malo i ukunjali ali vrlo bitne su ovi prijedlozi. Smatram da prijedloge koje je dao klub MOST-a i Božo Petrov su jednostavno u ovome trenutku neophodni za hrvatske građane i mislim da ako se pozivamo na jednakost, na solidarnost, na pomoć, na trenutak zbog kojeg građani nisu krivi nego su politike krive kao što sam rekao, one su razotkrile u biti virus korona je razotkrio u biti sve loše politike koje su vođene prema svim resursima i po svim pitanjima, a poglavito iz centra je se svih zakona inicijativa koje smo do sada davali, nije bio u središtu čovik. To je vidljivo i kod ovih predloženih izmjena Ovršnog zakona, od svih tih naših zakona, međutim ja ću govoriti o onome što je trenutno najbitnije, a to je samodostatnost, to je zaštita suvereniteta i nacionalnih interesa. MOST je ovdje bio u biti sada tu paradigmu preuzimate svi i to je pohvalno, ali ne znate naći model bez PR-a kako to izvesti pa priko Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu se prikrivate. MOST je ovdje predlagao u ovome Saboru vrlo bitne zakone, primjera za očuvanje našeg teritorija tj. proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Vi to niste prihvatili.

Međutim tako je slično bilo i sa poljoprivredom, tj. poljoprivrednom proizvodnjom. Predlagao sam zabranu GMO-a, uvoza, prijevoza, sadnje i prodaje isključivo sam to predlagao da potičemo domaće proizvođače tj. obrađivanje našeg poljoprivrednog zemljišta, 700.000 hektara poljoprivrednoga zemljišta je neobrađeno i dao sam sada zakon izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu jel u dvije godine je podijeljeno 400.000 hektara državnog zemljišta negdje oko desetak tisuća hektara jer je tu mjere radi lokalna samouprava, župan mora dati suglasnost.

Županije su kočnica. Tako ministarstvo prema lokalnoj samoupravi, a ta lokalna samouprava mora stati županiji da ovaj potpiše suglasnost, to vam je tzv. Kozaračko kolo, svak svakog drži. A sve što vi pozivate decentralizaciju i sve što su te županije štete napravile, evo po pitanju poljoprivrede, ja ću govoriti o svojoj županiji, evo kolege će iz Slavonije, kolegica to potvrditi. Od kada su u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji uništen je stočni fond, uništeno je moje Sinjsko polje, nije navodnjavano niti se šta radi i sada kada slušam mjere župana Bobana jučer gospodarske nakon toga šta nam je on priko svoga čovjeka kojega je on imenovao tj. Ante Sanader ušao virus i sada će nam odgoditi turističku sezonu i te mjere jer je virus ušao u starački dom zbog toga što je taj čovjek koji je na čelu staračkog doma bivši gradonačelnik Omiša, taj čovjek je svakako bio uvalio u gubitak, čak ja nisam htio glasat na skupštini, uvalio je taj dom u gubitke. I šta se sada događa? Sada će se zbog njih morati produžit sezona, a poljoprivredno zemljište je ostalo neobrađeno i sada nekakve mjere u stoci, u kumpirima, a kada sam ja govorio ovdje da triba obrađivat poljoprivredno zemljište meni je Bačić Ante glavna desna ruka, glavni poštar Ante Sanadera, glavni poštar je rekao da sam ja čoban. Jesam, čoban sam, seljak sam. Sad triba obrađivat poljoprivredno zemljište. Pa naravno, pa naravno ne moramo ako imamo Slavoniju uvozit smrznutu tjesteninu za pecivo i ne moramo pomidor ako je sinjsko polje, Cetina kroza nj teče pa naravno to je zdravo logički. Ne triba velika pamet. I ja sam ušao u politiku, zbog tih koji su prodali zlato, koji su naše zemljište rasprodali, koji nisu proglasili isključivi gospodarski pojas, ja sam zbog njih uša.

Poštovani kolega Bulj, u Hrvatskoj živi preko 185.000 umirovljenika koji imaju mirovinu manju od 1000 kuna, isto tako u Hrvatskoj živi i 70.000 onih koji primaju socijalnu naknadu u visini od 800 kuna.

Gledajte kolegice Čikotić, vi ste sad bili dali zakone, ne tako davno, prije korona krize o porodiljnim naknadama koji bi riješio problem naših rodilja i povećao bi znači naš ovaj problem, rješavalo bi se ova naša loša politika prema pogotovo ruralnim područjima i demografska slika bi se sigurno popravljala da se je slušalo.

I još se triba pljeskat s prozora šta su nam uvalili virus u produžecima i šta su nam sve uništili.

Negdje oko 14.000 hektara je pod višegodišnjim nasadima ljeske i oraha i to je samo za Slavoniju 15 milijuna kuna manje. Umjesto da se smanji broj automobila i telefonski troškovi, smanjuje se izravna plaćanja. Vi Slavonci i vi kolegice moja, vi poznate, vi znate što znači zemlja, a i mi iz Dalmatinske zagore znamo što znači škrta zemlja koja je othranila generacije i koje su opstale na tim područjima, ali ovdje bi sad Stjepan Radić rekao onu poznatu srljate ko guske u magli i ova korona kriza je razotkrila sve loše politike, poglavito prema selu i seljaku, krive politike. Uvozni lobiji su rasturili domaćeg proizvođača, rasturili, mi smo jednostavno dovedeni u tu poziciju bili da su naši voćari u Vrgorcu pilali svoje breskve i svoju voćku i svoje vinograde dok se uvozilo grožđe iz Srbije, Makedonije puno lošije kvalitete, a takav je primjer i u Slavoniji sa vašim sadnicama i poljoprivrednicima kojim se bave.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

To znači da nam je gospodarstvo izrazito slabo, znači neotporni smo. Isto tako, čitam pred neki dan da je 950.000 propusnica izdano. Znači da smo jako teritorijalno rascjepkani, znači da jako puno imamo uprava, da je ogroman taj birokratski aparat i zapravo otkriveno je ono sve što u Hrvatskoj treba mijenjati. Otkrilo se i to da nismo samodostatni u hrani, treba znači pojačati poljoprivrednu proizvodnju, treba usmjeriti i novac prema finalizaciji proizvoda i ojačati neke druge stvari koje mi imamo, recimo drvnu industriju. Drvnoj industriji na proračunu za 2020. ste dali poticaja u visini milijun kuna. Je li to dovoljno za znači ulaganje u modernizaciju u proizvodne pogone drvne industrije? Naravno da nije. Isto tako svakodnevno mi se obraćaju žene koje su trenutno koriste roditeljski dopust. Imaju troje, dvoje ili više djece. Škole nema, vrtića nema, rodiljni i roditeljski dopust im sad izlazi, kome će ostaviti na brigu djecu? Isto tako pokazalo se već nekoliko puta da tržište rada, da su žene na njemu diskriminirane. Žene rade za niža primanja, žene rade kraće u odnosu jer preuzimaju ulogu njegovateljice u obiteljima i kad se radi o djeci i kad se radi o starijim ukućanima, a vi ono što imate na raspolaganju ne koristite, a o tome govori odluka Vlade od 2. travnja 2020. godine u kojem ste zaustavili sve javne pozive, sve nabave iz svih izvora financiranja. Znači, nema ni europskih poziva. Ovdje čujemo da treba ulagati u poljoprivredu, da je poljoprivreda važna, a šta se događa sa mjerama, mjera 6.2 odgođeno za mlade poljoprivrednike, ulaganje u nepoljoprivredne djelatnosti, mjera 6.4 čeka se 2 godine, odgođeno, mjera integrator, evo vidim državni tajnik i Ministarstva gospodarstva i poduzetništva je ovdje, odgođeno. Isto tako gledam ja šta se događa u Europskoj komisiji. Kaže prilagodili smo natječaje korona krizi, svi natječaji idu.

Ne možemo zaustavljati kotač, a to je gospodarstvo, gospodarska aktivnost koja će osigurati nesmetano funkcioniranje države i isto tako priljev u državni proračun jer će događati ulaganja. Kako ćemo osigurati nakon 6. mjeseca ako izostane turistička sezona u mirovine za naše umirovljenike?

Isto tako onima koji su blokirani ranije bili, a ovrhu provodi poslodavac i dalje su pod ovrhama. Što se tiče samih škola i ocjenjivanja, puno upita dolazi mi i s te strane. Učenici su jako zabrinuti i razočarani. Kako? Jer njihov uspjeh i njihovo znanje ne ovisi o njima samima nego o socijalnih prilikama u kojima su se našli, znači o njihovim obiteljima. Ako ta majka i ako taj otac, ako ti roditelji imaju dovoljno vremena, znači majka mu možda radi po cijele dane, možda je blagajnica, otac je možda liječnik, znači oni nemaju kada posvetiti se da je to dijete obavilo te zadatke i sve napravilo na vrijeme. A tu su i oni koji su ugroženi, a to su djeca kojih je znači zajedno 300.000 ljudi je u siromaštvu u RH. Nekima od njih znate koliko ih koristi besplatni obrok u školi, nekima je to bio prema istraživanjima i jedini obrok. Ja se nadam da će uskoro doći i te mjere. Kolegice Čikotić, postavlja se jednostavno pitanje zbog čega HDZ ne odustaje od ovog teritorijalnog koncepta u RH i sami ste rekli koliko je općina i ovdje sad u krizi, sad se pokazalo u biti koliko je to beskoristan odnosno nefunkcionalan sustava da ljudi nisu mogli iz općine u općinu pa nisu mogli ni obavljati najosnovnije potrebe koje su kao građani trebali moći obnavljati. Ali tu se odgovor krije vjerojatno u tome šta većinu tih općinica i županija HDZ drži kao svoje leno za razno razne Škaričiće koji se onda moraju negdje ugnijezditi, uhljebiti i na taj način funkcionira cijeli sustav. I umjesto da iskoristimo ovu šansu za reformu ja se bojim da HDZ-u je upravo suprotno u interesu, da sve ostane kako je.

Hvala vam lijepo. Što se tiče teritorijalnog ustroja naravno on je neučinkovit, to se pokazalo i uslijed ove epidemije, bezbroj je tih propusnica koje su zapravo izdane, a nisu izdane iz razloga što ljudi moraju ne znam otići u centralnu bolnicu na neki pregled, nego jednostavno u svojim općinama nemaju banku, u svojim općinama nemaju određenu instituciju koja je na najnižoj razini recimo ljekarnu, nemaju ljekarnu u svojoj općini. Znači ti ljudi su htjeli otići u ljekarnu i zato je trebala biti izdana propusnica. Ono što mene najviše zabrinjava je to da sigurno da će do promjene doći, samo meni se čini da mi više vremena nemamo.

Kolegice Čikotić javio sam se za repliku kako bi izrazio neslaganje s vašom, vašim razmišljanjem da je korištenje mjere za očuvanje radnih mjesta u Hrvatskoj, prema kojoj oko pola milijuna radnika će tu mjeru koristiti, znak d je slabo gospodarstvo. To ste doslovno tako rekli. Ja vam moram reći da veliki broj poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za tu subvenciju, za potporu za očuvanje radnog mjesta imaju jako dobru bilancu, visoko su likvidni i ne možemo ih svrstati u grupu slabih poduzetnika, dapače u svakoj djelatnosti ima onih koji su uspješni i onih koji su neuspješni, ali mjera zabrane rada se odnosi i na jedne i na druge i neovisno u kakvoj su oni situaciji financijskoj oni su podnijeli zahtjev. Poštovani kolega Bačić, znači ja nisam mislila u doslovnom smislu da su ti poduzetnici slabi, nego da su neotporni znači na vanjske utjecaje. Isto tako, pola milijuna radnika danas koristi tu mjeru, to govori o tome da oni zapravo nemaju i ne žele svoju likvidnost koju su stekli ranijih godina koristiti za očuvanje radnih mjesta. Mene zanima što će se dogoditi ako korona ova epidemija bi potrajala 6 mjeseci ili više. Može li država dovoljno dugo izdržati i osiguravati likvidnost tim poduzetnicima? Je li ova mjera ako potraje duže i dugoročno, ako bi bila dugoročna je li ona održiva za sustav RH? Isto tako, brojni poduzetnici odnosno radnici se javljaju i kažu da neke mjere nisu ni dobili jer zapravo je poduzetnik bio u jednoj mjeri blokiran kao pravna osoba, a skinuto mu je isto blokadom.

Dakle, poštovani kolege, dragi građani dakle vrlo je teško saviti ovaj 9 zakona u 5 minuta rasprave, tako da ću se ja koncentrirati na skup zakona i govorit ću o promjene paradigme i da ćemo mi zapravo predlagati ove zakone u svrhu da posvijestimo dakle građanima kako treba mijenjati politiku koja su do sada vladala. Ja ću se na početku ove rasprave dakle usredotočiti na evo jednu i mogu vam reći religioznu dakle činjenicu, a to je da su stari Grci imali boga pravog odnosno sretnog trenutka, dakle taj bog Kairos je ovaj bio dakle bog koji je prolazio kroz gradove i on je imao dakle golu glavu, samo je imao jedan čuperak dakle iza za kojeg ste ga mogli uhvatiti i ako ga niste uhvatili za taj čuperak on je prošao dakle taj bog pravog odnosno sretnog trenutka je prošao i više ga nikada niste mogli uhvatiti. Ja bi rekao da smo mi unatoč ovoj krizi počeli dakle primjećivati neke stvari i da je vrijeme da uhvatimo dakle toga boga pravog trenutka i da promijenimo paradigmu politike prema svemu. Od odnosa prema našim ovršenim i blokiranim građanima, od odnosa prema poduzetnicima, prema poljoprivrednicima, prema ljudi koji zarađuju dakle svoj kruh, prema nezaposlenima, prema ljudima koji su iselili iz Hrvatske. Dakle, cjelokupnu politiku treba napraviti restart i treba zapravo početi iz početka. Jer ono što zapravo sada imamo, a to pokazuje i ekonomski pokazatelji da ovaj nismo, niti jedna zemlja nije bila pripremljena na ovu krizu, ali je ova kriza ogolila hrvatsku politiku do kraja.

Dakle, sad je prilika da promijenimo te politike, da nas ova kriza nauči da nismo dakle radili dobro svi skupa, dakle i da zajednički probamo naći rješenje dakle kako bi naši građani ovu krizu što lakše i što bolje ovaj prebrodili. I svi ovi naši zakonski prijedlozi su u dobroj dakle namjeri i ne vidim razloga da su dočekani od vladajućih na nož i da se Vlada nije očitovala o tome jer na sve zakonske prijedloge koje je Vlada dakle ovdje uputila u sabor i koji su za nas, neki od njih bili dobri, mi smo o njima raspravljali, iznijeli svoj dakle stav. Dakle, bitno je razgovarati o problemima, bitno je zajednički dakle naći rješenje, bitno je da se tu ne politički prepucavamo i bitno je poruku poslati hrvatskim građanima da smo mi tu za njih i da ovaj usprkos dakle krizi da zakonskim rješenjima i promjenom politike možemo napraviti preokret u našoj državi, da postanemo dakle država koja će drugačije voditi politike, koja će više voditi interesa o onim dakle malim ljudima koji je biti najveći pogođeni u ovoj krizi, a ne oni koji će i u ovoj krizi profitirati, a to su banke ili neki dakle drugi dakle sektori. Dakle, nas nisu birale banke u ovaj sabor birali su nas hrvatski građani i ono što mi želimo poslati i ovim setom zakona je poruka da su oni mali ljudi, dakle oni koji će najviše patiti da su zapravo na našem dakle umu i da mi želimo njima pomoći. Dakle, to je bitno istaknuti u ovih 4-5 minuta koje sam imao i evo otvoren sam za sve konstruktivne prijedloge i rasprave. Hvala lijepo. Gospodine Sladoljev, zanima me vaše mišljenje zbog čega baš niti jedan prijedlog, evo kolegice i kolege iz HDZ-a nisu prihvatile, a bilo ih je sigurno 20-tak, neke od njih su i modificirali, pozivaju na zajedništvo, pozivaju nas da se ne bavimo kritikama nego da pomognemo i onda kada ljudi pomognu, kada predlože na kraju ništa. Znači na kraju nema, nema uopće nikakve želje, pa vidite predstavnike Vlade, dali ste tu negdje 9 prijedloga, jedan pomoćnik ministra tamo sjedi i šute cijelo vrijeme, nitko se ni o čemu nije izjasnio, imamo 2 rasprave ispred HDZ-a i to je to, u kojima će reći da ste imali priliku raditi a da niste napravili kad ste bili u vlati. Znači nema iskrene želje da se tu bilo šta zajednički odradi, niti da se slušaju prijedlozi i prihvaćaju prijedlozi oporbe.

Poštovani kolega Maras, da dakle imamo cijelo vrijeme pozivanje na zajedništvo, pozivanje na struku i onda kada se stručni prijedlozi dakle dođu u sabor i kad se o tome raspravlja onda ili se odbijaju od zastupnika vladajuće većine ili se Vlada uopće ne očituje o tome. Ali mi bi čak bili sretni kada oni ne bi dakle uvažili naše prijedloge ali bi ih uvrstili potpuno slične ili iste kao njihove. Neka oni politički poentiraju na tome, neka javno kažu dakle mi smo napravili za ovršene, blokirane i to, neka prihvate naše kao svoje, evo to je npr. bio sa Zakonom o mikrosolarima, kad su oni prepisali 70% Zakona o mikrosolarima našeg jer smo ih mi toliko pritiskali, evo, sad je taj zakon bolji nego prije pa neka rade tako i sa ovim Kolega Sladoljev, ja sam se kao i vi, kao kolega Maras i kao brojni kolege ovdje do prije 2, 3 dana isto čudio zašto vladajući odnosno HDZ ne prihvaća baš nijedan prijedlog opozicije iako cijelo vrijeme pozivaju na zajedništvo, govore zajedno smo svi u ovome, nije vrijeme za politiziranje, evo prozivani smo od HDZ-ovih čelnika da politiziram, da želimo sad, ne znam, skupiti neke jeftine poene, ali od prije 2 dana ja se tome više uopće ne čudim. Nakon što je premijer Plenković rekao da u biti cijelo vrijeme i Stožer i donosi u biti političke odluke i da je to političko tijelo proizašlo iz Vlade i da nije, da ga citiram, palo s Marsa, onda je meni jasno. Dakle, nakon 2 dana je slika postala puno bistrija i puno jasnija, a onda je jasno zašto su ovaj zadnji paket ekonomskih mjera, recimo prezentirali svojim koalicijskim partnerima, a nisu npr. svim parlamentarnim strankama. Oni bi vjerojatno željeli da mi tu sjedimo u Saboru, da dižemo ruke za njihove zakone, da ne propitkujemo niti jednu odluku, ali baš niti jednu, da ne razmišljamo svojom glavom, da pohvaljujemo, a kad zapravo predlažemo dakle zakonske prijedloge, onda ih uredno odbijaju, kad nešto kritiziramo, a zdrav razum kaže da nije sve dobro, onda nismo konstruktivni, kada predlažemo onda opet nismo dobri, dakle oni bi htjeli samo da mi dižemo rukice kao što oni dižu ruke i da prihvaćamo sve zdravo za gotovo.

Ja bih uvodno rekao kako smo svjedoci krize koja je nezapamćena u svijetu, u Europi, pa tako i u Hrvatskoj. I da smo suočeni s posljedicama te iste krize koju ćemo još dugo vremena trpjeti. Možemo potvrditi da sve jake, bogate države Europe upravo prolaze najteže trenutke svoje gospodarske krize u vrijeme kada smo svi ovdje i u ovom HS-u ih uzimali za primjere funkcionalne organizirane države, države koje su provele reforme i koje bi se mi trebali ugledati. Pa činjenica da kroz ovih krizu kroz koju prolazi i Hrvatska i koje ima velike posljedice, najveće posljedice trpe te najjače države Europe, od Njemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije, UK-a, Španjolske, dakle sve one države koje su moćne, financijski stabilne, koje su na kraju krajeva i utemeljile EU, prolaze kroz veliku krizu, kako zdravstvenu, gdje se je koronavirus, bolest COVID-19 sručio s najvećim posljedicama, čak i više nego države koje su po nama i koje smo percipirale kao države, lošije razvijene, nereformirane, koje nisu na razini koja jest u Europi. Kroz ovu krizu se Hrvatska pokazala, koliko god mi to htjeli nekad priznati ili ne, kao država koja je funkcionalna, čiji zdravstveni sustav se može nositi bolje s takvim posljedicama krize nego one države koje smo do jučer uzimali za primjer. Ja bih rekao da je Hrvatska iznimno dobro odgovorila, a da je, da bi mogla odgovoriti ovom izazovu, bila je pretpostavka politička stabilnost, koja je stabilnost ... [[Govornik se ne razumije.]] gospodarsku stabilnost, koja je onda gospodarska stabilnost uvjetovala pad kamata, snaženje hrvatskih poduzetnika, posljedično smanjenju broja nezaposlenih, povećanju broja zaposlenih, punjenju proračuna, činjenici da smo sredili javne financije, da smo proračun imali u suficitu, da nam je povećan investicijski rejting, da smo ga vratili na razinu kreditnog rejtinga, investicijskog kreditnog rejtinga i da je to sve skupa imalo za posljedicu činjenicu da je Hrvatska uređena država koja je mogla propisati određene mjere koje su išle prema hrvatskim gospodarstvenicima, poduzetnicima za očuvanje njihovih poslovnih aktivnosti, za njihovu likvidnost, za očuvanje radnih mjesta. Prema tome, to smo bili u stanju napraviti na način da smo izdvojili u odnosu na visinu BDP-a negdje oko 9,5 do 10% sredstava ukupnog hrvatskog BDP-a što nas se svrstalo u vrh država EU kad je u pitanju izdvajanje javnih sredstava prema realnom sektoru da bi realni sektor ostao na nogama i to se kalibriralo na način da su te mjere koje je Vlada propisala i koje smo u HS-u donijeli, bile upravo takve da učine Hrvatsku održivom i nakon krize. Lako je u ovom trenutku propisivati mjere iz jedne, rekao sam to već puno puta, ugodnosti oporbe i takmičiti se u mjerama tko će dati više. Međutim, treba s druge strane postaviti pitanje odakle ta sredstva i hoćemo li takvim mjerama koje smo propisali, gdje bismo sve oslobodili, gdje bismo sve ukinuli, gdje bismo propisali puno veća izdvajanja iz državnog proračuna ili iz još se više zadužili, hoćemo na taj način napraviti veću štetu danu poslije, kada se kriza završi, kada prestane, kada se nađe lijek za koronu, odnosno za COVID-19? Hoćemo li tada moći biti na istoj razini kojoj smo danas sa mjerama Vlade, to je temeljno pitanje. Da li u želji da se dodvorimo, da odašiljemo poruke koje su za uho nekad lijepe svakom prosječnom hrvatskom građaninu, u što ja ne dvojim, da su one rado i da ih ljudi žele čuti, ali treba imati odgovornost vođenja države, znati da to što mi radimo, to mora imati odgovor u javnim financijama, u financiranju države, u financiranju javnog sektora, itd., itd. Prema tome, ja držim da je, da su mjere koje je Vlada predložile imale svoj financijski učinak i ja bih htio da smo mi, kada smo odnosno mi, kad su naši prijatelji iz MOST-a ili iz oporbe pisali ove zakone, itekako kazali što će to u financijskom smislu značiti u vremenima nakon ove krize. Evo to sam ono što sam htio reći, dakle, da se Hrvatska pokazala kao funkcionalna država s jedne strane a s druge strane, da smo mjerama propisali način održavanja hrvatskog gospodarstva, da on bude održiv i nakon krize.

zapravo država sada u ovim momentima i u ove zadnje 3 g. fiskalno sposobna izdržati sve ove udare, pa evo, ja sam spomenula isto tako da je Vlada našla unutar proračuna postojećeg 2,1 milijardu kuna čime je zapravo preraspodjelom mogla pomoći osigurati dodatna sredstva kojim će se omogućiti da se daju potpore i omoguće i poduzetnicima i građanima i kompletnom sustavu zapravo početna inicijalna sredstva kojim se može evo pomoći radnicima i na taj način održati zapravo gospodarstvo živo i pripremiti ga za onaj period kada treba početi iznova. Poštovana kolegice Perić, dakle, u pravu ste, preraspodjelama pozicija državnog proračuna, značajan dio izdvajanja za ovih pola milijuna radnika kojima će biti isplaćena potpora za čuvanje radnog mjesta, biti će u okviru sredstava državnog proračuna. No isto tako treba naglasiti da zbog ovih ostalih mjera gdje su oslobođeni plaćanja poreza na dobit, poreza na dohodak i takvih doprinosa i gdje im je to, neki će biti, u potpunosti će biti oslobođeni a neki će imat obročno plaćanje, u ovom trenutku se državni proračun ne puni na 1/3 iznosa za isto vrijeme prošle godine. Prema tome, povećali smo rashode a s druge strane smo značajno smanjili prihode. I taj balans je bio nužan i na tom je balansu Vlada donijela mjere. Kolega Bačić, vi ste rekli da je lako iz komoditeta oporbe predlagati mjere koje građanima zvuče lijepo i prihvatljive su i kako se građani na to love a da s druge strane bi mi kao oporba valjda trebali imati odgovornost kao i Vlada pa odgovorno predlagat mjere koje nemaju utjecaja na državni proračun više od onoga što mogu imat, tako sam ja to shvatio. E pa ja vas molim samo da mi pojasnite, da li je po vama jedna takva komotna mjera koja ljudima lako dopire do uha, naš prijedlog na moratorij na kredite od godinu dana? i da li bi to, da li je to jedan neodgovoran prijedlog koji bi utjecao na državni proračun onda i koliko bi država patila zbog takve mjere i zbog takvog prijedloga odnosno ko bi imao korist? Da li bi da se ona prihvati, korist imali građani a malo manju korist banke koje to mogu izdržat upravo zbog ovoga što sto rekli zadnjih godina poslovanja pa im je stvoren uvjet da su imali dobru likvidnost i dobre prihode, ja mislim da mogu godinu dana to izdržat odnosno evo, ja bi vas molio komentar te mjere. Kolega Đujić, dakle ja sam rekao s kojima je mjerama Vlada izišla i u ožujskom i u travanjskom paketu i mislim da smo s tim mjerama našli način kako održati proračun, javne financije i pomoći poduzetnicima i građanima. Kad su banke u pitanju, da, i banke moraju podnijeti jednak teret kao svi hrvatski poduzetnici, jednak teret, ništa manje, dapače, još i veći jer su financijski najlikvidniji, najsposobniji i one to mogu podnijeti. I mi i držim da je s ovim prijedlogom, 3+3 u kojima će banke napravit moratorij, da je pogođeno. Ja znam veliki broj poduzetnika, s njima sam komunicirao i pripremao se za ovu raspravu, koji su već sada potpisali moratorij na 12 mjeseci.

Poštovane kolege zastupnici, kolegice. Ja još uvijek nakon cijele rasprave nisam čuo niti jedan jedini razlog zbog čega ne želite prihvatiti ove mjere osim jednoga kojeg ste vi g. Bačiću sad spomenuli, to je financijski razlog ali do toga ću doći u ovom kratkom izlaganju. Dakle, nisam čuo niti jedan razlog zbog čega ne želite pomoći ljudima, zbog čega ne želite zaštititi ovršene, onako kako bi trebalo cjelovito ih zaštititi. Zbog čega ne želite obvezati zakonom banke da se donese moratorij na kredite i građanima i poduzetnicima u trajanju ove epidemije bez kamata? Zbog čega ne želite ukinuti paušalni porez?

Zbog čega ne želite ukinuti akontaciju poreza na dobit? Ja nisam čuo kvalitetan razlog, ali onako kako danas kritizirate naše prijedloge, tako ste to radili i dva tjedna puna prvi put kad smo ih iznijeli ovdje, onda ste nakon dva tjedna došli i sve to što smo mi predlagali sve odjednom je bilo novaca, odjednom je sve to imalo smisla, imali ste svoju PR mašineriju, pa se ja nadam da ćete to isto napravit, to će već bit treći put, ponovno za dva, tri tjedna. I sve u redu, ali ja bi volio da se građana dogodi. A što se tiče ovog financijskog razloga kojeg ste spomenuli, upravo to je ono što Vlada još nije napravila što je po meni druga stvar koja je neodgovorna osim ove prve stvari. Neodgovorno je donijeti mjere za koje sama Vlada kaže da se broje u 10-cima milijardi kuna, a da mi ne znamo financijski plan. Kako će se to pokriti? Govori se o 10-cima milijardi kuna, a ministar financija je izašo i rekao da je sveukupno ušteda koliko su pronašli u svim ministarstvima 2 milijarde kuna. Nije mi jasno kako možete davati pod navodnike 10-tke milijardi, a uštedit samo 2 milijarde, tko će pokriti, kako će se pokriti ili ste vi na tragu nekih kolega koji zagovaraju štampanje novaca. Pa nije problem, samo trebate to reći. A ako niste onda bi predložio jednu jako bitnu stvar to je da napravite rebalans proračuna. U ovakvoj nepogodi koja je gotovo na granici izvanrednoga stanja da se ne napravi rebalans državnog proračuna je poprilično neodgovorno ponašanje ili vi ne želite napraviti rebalans proračuna da nam ne bi otkrili koliko zapravo novaca nedostaje i kolike vi rezove tek trebate raditi, a ne želite iz raditi. Ali ono što nije samo neodgovorno ponašanje, ako vi ovo radite iz kalkulacija, ako ne dajete financijski plan, ako ne izlazite sa rebalansom proračuna iz kalkulacija da biste lakše izašli na izbore, ako stavljate u kalkulacije i u rizik budućnost 4 milijuna ljudi u Hrvatskoj radi uspjeha vaše stranke, ako ste podredili budućnost gotovo 4 milijuna ljudi u Hrvatskoj jednoj političkoj stranici onda to više nije neodgovorno to je čudovišno. A nema apsolutno niti jednog ekonomista u Hrvatskoj koji će potvrditi vaš stav da u ovakvoj situaciji ne treba raditi rebalans, da u ovakvoj situaciji Vlada ne treba izaći sa financijskim planom. Pa izađite s financijskim planom, izađite s rebalansom i onda mi potvrdite upravo ovo što ste rekli, nema novaca za vaše prijedloge, ali super su. Evo ja vas pozivam na to i mislim da je ovo normalna rasprava. Ako vaši argument stoji izađite sa argumentima, izađite sa financijskim planom, izađite sa rebalansom proračuna to je odgovorno ponašanje, to je ono što očekujemo, ne kalkulirajte s kompletnom državom, s 4 milijuna ljudi da biste se lakše proveli na izborima. A pogotovo, sad ću iskoristiti situaciju nemojte to raditi zato da ne biste uveli elektroničko glasovanje i dali svim ljudima mogućnost [[Upadica: Hvala lijepa.]] da sudjeluju na izborima.

Dakle, što se tiče sredstava samo vam ova mjera od pola milijuna zaposlenika samo što se njima isplaćuje preko 2 milijarde kuna mjesečno, samo ta mjera dakle, samo, vi govorite koji su to novci, samo je ta mjera jer je negdje oko 5.600 kad se zbroje neposredna davanja plus doprinosi toliko iznosi po jednom zaposleniku. Međutim, nisu to jedini troškovi kolega, vi to dobro znate da li je država rekla da će osloboditi plaćanja poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa sve one kojima je pad prometa ispod 50%, a manji im je od milijun EUR-a godišnji prihod.

Zastupniče Bačić, država se u ovom trenutku treba ponašati solidarno, treba promijeniti paradigmu, to su vaše riječi, treba biti pravedna prema svima i ako se pomogne jednima treba se pomoći svima. Država treba pokazati da je tu radi ljudi, a ne radi sebe. I da ima novaca, pitali ste kako to da oporba ne predloži, predložila je vama oporba, režite se, režite 500 i nešto nepotrebnih općina, režite županije, režite njihove tvrtke, njihove komunalne tvrtke, državne tvrtke ima 1300 što u manjinskom, što u većinskom vlasništvu, režite agencije, režite ustanove, tu su novci, ali to nećete dirnut. Vi ćete preraspodjeljivat i štedit sveukupno 2 milijarde kuna.

Kolega Petrov, zaista sad ova pandemija je pokazala širom sve loše odluke i politike prema građanima RH, a u biti sam kolega Branko Bačić je prizna da su bile loše politike jer je vidljivo da nema sredstava za ono što treba, a da za županije koje bi tribalo ukinuti sad, jučer, prikjučer, prije 20 godina nisu ih ukinuli, zašto, to vam je jednostavan odgovor zato što je to njihovo birački nukleus i udomljavanje ljudi u županije, ustanove, agencije, tko zna koliko toga više se ne zna ni broj, je njima nukleus birački potencijal. I oni to neće taknut, oni će rađe iselit cilu Hrvatsku u Irsku, u Njemačku nego da taknu županije i lokalne samouprave koje su isključivo njihov znači nukleus za izbora. Molim vas, meni je žao što je gospodin Bačić upravo izašao ja bi ga volio upitati što će sa po 100 novih zaposlenih u samo prva dva mjeseca u nekoliko županija, ako ne u svim županijama u RH. To je ono o čemu vi pričate. Na 100-tine novih zaposlenih u samo prva dva mjeseca. Ja očekujem od njih plan, financijski plan, očekujem rebalans, očekujem da oni podnesu skupa s nama političarima teret krize, da budemo solidarni. I također očekujem da nakon svega ovoga budu pošteni i korektni prema ljudima i da naprave mogućnost da se može elektronički glasovati pa ako su već toliko napravili i ne mogu više napraviti, to će ljudi cijeniti, nemaju se čega bojati, ali svi ljudi u Hrvatskoj trebaju imati mogućnost da kad god da se dogode izbori, sad, za par mjeseci, za godinu, imaju pravo glasovati a ne bojati se izaći na izbore.

Pa ja ću reć kratko na početku svoje rasprave da ne bi bilo korektno ni fer reć da sve mjere koje je donosila Vlada u ovom periodu nisu dobre i da su sve radil i krivo i to naprosto nije točno, ali to mi ni ne govorimo od početka, dakle cijelo vrijeme ono što je dobro pohvalimo, ono što nije dobro, na to pokušamo ukazat. Žao mi je što smo na početku dočekani odmah na nož kao malti ne ne smijete ništa kritizirat, ne smijete ništa govorit i žao mi je što oporba nije više uključena u donošenju ovih mjera i u zajedničko odlučivanje o sudbini svih nas jer ovo je pitanje ponovno ću ponovit ovdje po ko zna koji put, pitanje svih građana RH a ne samo desnih ili lijevih ili jednih a drugih ne. Dakle, ovo je pitanje svih nas i mislim da nas je trebalo sve uključit u tu priču malo više a onda se ne bi dogodile ni rasprave o prijedlogu paketa SDP-a prošli prije dva tjedna, mi ne bi pisali dalje nove prijedloge, vjerovatno ne bi danas raspravljali o ovom prijedlogu kolega iz MOST-a da je Vlada, neću reći Vlada, da su vladajući sjeli zajedno s predstavnicima svih stranaka u Hrvatskoj i da smo svi zajedno sjeli i rekli gledajte, ovo valja, ovo ne valja, ovo je ostvarivo, ovo nije ostvarivo, ovdje možemo, ovdje ne možemo, idemo to zajedno provesti. I normalno da je ova kriza je takva koja se nije nikad dogodila u vjerovatno našim životima, nas mlađih sigurno i ne pamti se dugo ovakva kriza na našim prostorima i ono što je najgore u ovoj krizi je to što mi ne znamo puno o njoj, ne znamo uopće kako će utjecati, u kom pravcu će se kretati. I stoga i odluke koje odnosno mjere koje donosi Vlada cijelo vrijeme, treba korigirat, trefa refreshat, dakle treba donosit neke nove stvari i svako malo ispadne neki novi problem koji se nije mogao predvidjet a ja želim danas iskoristiti ovu raspravu za ukazat na jedan problem koji su mi recimo prije 2, 3 dana ukazali vinari u Primorsko-goranskoj županiji. Dakle, zna se da mali vinari recimo, zna se da je sezona ugrožena i da praktički recimo na području županije iz koje ja dolazim, Primorsko-goranske, Istarske ali u pravilu u cijelom priobalju, sezona u pravilu počinje već za Uskrs a to je sada već iza nas i u biti neizvjesno je kada će nam sezona uopće počet i kakva će bit i koliko će bit prometa. E sad jedan veliki dio malih vinara u mojoj županiji svoja vina distribuira upravo u hotele, restorane i te ugostiteljske koji su sad zatvoreni već neko vrijeme i uglavnom pao im je, strahovito im je pao promet. I kažu otvoreno, da nije bilo ove mjere Vlade za očuvanje radnih mjesta od 4000 kn neto, odnosno 5200 bruto, da bi propali u ovom trenutku. I to im je veliko olakšanje da uopće mogu sada egzistirat, ali kažu nama se vrlo brzo nameće novi problem. Dakle, mi za kroz mjesec, dva moramo značajna sredstva ulagat i angažirat nove ljude na pripremi vinograda za berbu na jesen. I to nismo sigurni da sa sadašnjim prihodima koji su na razini od 25% u odnosu na prošlu godinu će moć izdržat. Druga stvar, novi problem koji onda dolazi nakon berbe u 9. ili 10. mj. je zalihe vina, otprilike ko i ovaj s naftom. Dakle, nemaju novo vino gdje više skladištit i ako država tu ne uskoči s nekakvim mjerama i sad spominju, ok, možda je to neusporedivo, kako država trenutno otkup mlijeka, žita i tako nekih stvari, teško je to usporedivo jer mlijeko i te namirnice su one koje ljudima stvarno trebaju, vino nije baš toliko nužno ali vinari govore, gledajte zašto ne bi država otkupila dio, mi smo u problemu, nemamo gdje to skladištiti, propast će nam priča i jedan veliki dio tih malih su u biti pred ozbiljnim problemom da se možda trajno i ugase. Mislim, to je problem koji će pogoditi velike vinare ali ove male pogotovo. Evo ja danas koristim ovu situaciju da danas ovdje upozorim možda na taj problem, u narednom periodu ću probat upozoravat što češće, što više, postavit ću zastupničko pitanje koje ne bi nazvao ni pitanjem ali to mi je jedna mogućnost nekakvu formu ministrici poljoprivrede ukazat na ovaj problem i mislim da imamo još uvijek svi zajedno dovoljno vremena da se možda kroz mjesec, dva dana s time pozabavimo i da pomognemo tim ljudima u interesu i Hrvatske jer to vinarstvo je hrvatska tradicija i mislim da smo dobri tu u tome i bilo bi šteta to izgubiti.

Ma u biti sam mislio sumirat ali već sam jedan dio sumirao kroz pojedinačnu raspravu, pa ništa, evo kratko, u ime kluba apeliram još jednom na vladajuće, dakle nisu ovo ni zadnji prijedlozi niti su Vladine mjere koje su dosad donesene zadnje mjere koje će se donest i evo, još jednom stvarno apeliram u ime kluba SDP-a, mi konstruktivno i dobronamjerno stalno kao i kolege s ovim prijedlozima iz MOST-a koji su npr. prije 2 tj. upućeni u proceduru, zajedno s našima, naši su bili raspravljeni, ove raspravljamo tek sada. Evo apel na vladajuće, dajte nas još jednom shvatite da smo vam partneri, da želimo razgovarati, da želimo dat svoj doprinos ne zato što smo mi, ne znam, smatramo da smo pametniji od vas nego zato što smatramo da se ovo svih nas tiče i d su dvije glave pametnije od jedne i da svi možemo dat doprinos po ovom pitanju. I mislim da je krajnje vrijeme da možda sjednemo za stol, da g. Plenković zatomi malo svoj ego i kao i neki drugi, i da evo, probamo sjest u interesu građana kojih se ovo najviše tiče. Vlada je s ovim dosadašnjim mjerama pomogla gospodarstvu, jednim djelom pomogla i ja ne bi isticao ovu priču od pola milijuna radnika koji će dobivat ovu mjeru Vlade, ja bi radije koristio onu brojku od 90 000 poslodavaca jer nisu ni oni svi isti, jer ima tamo ljudi kao što je rekao maloprije kolega Bačić, koji dobro rade i koji imaju dobru likvidnost i teoretski su mogli sami i bez ove pomoći Vlade izdržat ovu krizu, ali recimo ja ih znam nekoliko a kod njih cijenim to da su dobili od Vlade 4000 kn neto a da radnicima nisu smanjivali plaće nego su ih zadržali na 5, 6, 7 ili 8. I takve treba istaknuti i takvima treba pomoći neovisno što bi možda to izdržali. Ali i puno onih koji su radnike stavili na minimalac odmah u 3. mj. pa su dobili od Vlade sada ove 4000 kn i nisu digli radnike na 4 nego ih drže na minimalcu i nemamo zakonsko rješenje za taj model. Ima puno poslodavaca koji danas u Hrvatskoj od ove 4000 kn svojim isplaćuju 3200 a onih 800 kn uzimaju sebi, ajmo to tako reći, ali mislim da bi oni trebali podnest barem mali dio krize, ne može znači ni poduzetnik proć kompletno neokrznut iz ove situacije i mislim da bi bilo korektno i prema tim radnicima da su ih zadržali na 4000 kn a ne im smanjivali plaću, ali to je nešto, mislim, ja mislim da su ti poslodavci takvi i s koronom i bez korone i da bi u budućnosti gledali kako prevarit sustav ali mislim da je vrlo važno zbog budućih mjera da država isto ukaže ko je koristio te mjere, koliko su radnicima dobili od toga, koliko je završilo kod poslodavaca i da znamo zbog planiranja daljnjih aktivnosti. Ista stvar, sad se priča o ovim aktivacijama, ne traže ugostitelji relaksiranje mjera samo da bi oni otvorili da mogu reć mi smo otvorili, nego zato da imaju prihod i da mogu živjet a nisam siguran, tako da stoga apeliram opet, da ne žurimo s relaksacijom, nisam siguran da ako dopustimo rad restoranima gdje će bit svaka 3 m jedan stol za kojim će sjedit jedan ili gosta, prije svega, sumnjam uopće da će neko ić u takve restorane, da će to dovest do nekakvih efekata.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici, cilj ove rasprave bilo je iznošenje prijedloga MOST-a s odgodom u odnosu na to kad smo o njima govorili i kad smo ih predali u odnosu na to kad o njima raspravljamo, ali svejedno, nadali smo se da ćemo kroz raspravu moći čuti zbog čega možda ti prijedlozi neće biti uvaženi jer možda postoji nekakav argument kvalitetan, nismo to čuli, nismo iskreno čuli niti ovaj barem drugi dio ako su kvalitetni prijedlozi kad će biti usvojen, nismo čuli. Ali, ja ću vas podsjetiti na jednu stvar tijekom ove rasprave. Je li država može napraviti više? Može. Je li država treba biti jednaka prema svima? Treba. Je li svi u ovoj krizi trebaju podnijeti teret? Trebaju. Pa onda molim lijepo. niti banke nemaju pravo profitirati nad građanima u ovoj nepogodi. One također trebaju pristat na to ne onako kako bi oni htjeli, kome bi htjeli nego ih se zakonom treba obvezati da nemaju pravo u ovom trenutku niti na kamate niti na profit od ljudi koji u ovom trenutku ne mogu spojiti doslovno kraj s krajem. Imate od prošle krize 230 000 blokiranih danas, ako se ovo pitanje ne uredi, imat ćete novi egzodus iz Hrvatske jer ljudima ne preostaje ništa drugo ako se ovo se ovo ne uredi nego se pokupiti iz Hrvatske jer će ako ostanu ovdje biti doživotno robovi banaka. Pa ako banke ne žele na to pristati milom onda postoji silom. Ako ćete mi pričati o tome da je to oduzimanje nekih prava, pa i ovo što se dosad izglasalo je oduzimanje i ograničavanje određenih prava. Pa kada je država rekla FINA-i nemaš pravo provoditi ovrhu, onda je FINA-i ograničila određeno pravo a to ne znači da upravo to ne trebamo radit, trebamo radit jer se država treba skrbit o svima. A ja ću ovo završno izlaganje iskoristit da bi se zahvalio svima, svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi, sa svim argumentima, sa svojim prijedlozima što može se učiniti bolje. Sve što možemo, sve ćemo uvažiti. Također, zahvalio bi se svima onima koji podnose teret ove krize od zdravstvenih radnika do drugih službi. Ja bi se posebno zahvalio onima koji danas plaćaju poreze, neka ih ne poremeti jedan izlet Državnog inspektorata, nek se nastave truditi. Oni su ti koji nose ovo društvo. Barem iz ovoga svega oni mogu vidjet da mi u MOST-u nismo takvi da ćemo mi njih cijediti, da naš odnos i to krećem prvo od nas je s naše strane partnerski ali se isto tako nadam da će neke druge političke stranke pogotovo Vlada preuzeti upravo takav odnos prema građanima i prema poduzetnicima, partnerski odnos.

Uspjele su iz razloga što su naši ljudi u većini slučajeva držali se upravo tih mjera i ako me pitate tko su heroji danas Hrvatske, onda su to upravo građani RH.

Hrvatska je bogata poljoprivrednim zemljište, Hrvatska ima more. Hrvatska ima potencijale za razvoj, ima ljude, još uvijek. Ja se nadam da će doći dan kada će se u Hrvatsku vratiti nada i da će Hrvatska biti država kojoj neće trebati kriza da bi se donosile mjere, da bi netko svoj politički rejting dizao nego da će biti Hrvatska zemlja jednakih mogućnosti svakom čovjeku, svakom ditetu, a za to su dali živote brojni moji suborci i njihovim majkama, njihovim obiteljima, sinovima i kćerima mi to dugujemo.

Ovo što ću reći, odnosi se na sve druge zastupnike, pa i na političke aktere. Stvari nisu završene, vrijeme nije gotovo. Stvari se mogu promijeniti, zakoni se mogu donijeti. Je li možemo zaštititi naše poljoprivredno zemljište od stranaca? Da, možemo, pitanje je imamo li volje. Je li možemo podijeliti naše neiskorišteno poljoprivredno zemljište? Možemo. Je li možemo zaštititi izvore pitke vode? Možemo. Je li možemo donijeti energetsku politiku koja će biti na korist svih građana u Hrvatskoj i poduzetnika. Možemo. Je li možemo stvoriti jaču IT industriju i druge gospodarske grane u Hrvatskoj? Možemo. Je li možemo zaštititi one koji su u ovom trenutku ugroženi u našem društvu? Možemo. Pitanje je samo volja. Vrijeme nije gotovo. Ja se samo nadam da će građani shvatiti da se promjene događaju nažalost na lijepa. Time bih zaključio raspravu o ovoj točki, odnosno točkama, a o njima ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Time ćemo završiti rad za danas, nastavit ćemo ga sutra u 9,30 i prva točka bit će Konačni prijedlog Zakona o provedbi EU 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 925.